Zahvaljujem poštovani predsjedniče Sabora. U ime Kluba živog zida i SNAGA-e molim za stanku od 10 minuta da bih nakon stanke govorio o najnovijoj sudskoj praksi i vezano na to o inicijativi koja će uskoro imati u vezi sa donošenjem određenih zakona, kojima će se riješiti ne zakonitosti u poslovanju banaka. Poštovani gospodine predsjedniče, tražim stanku od 10 minuta da bih progovorio o biznisu kod udomljenja invalida.

Dobro, ima li još prijavljenih? Ako ne stanka do 9,

Kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege. Sudska praksa utemeljena na kolektivnoj pravomoćnoj sudskoj presudi iz slučaja Franak kotrlja se prema svojem konačnom rješenju. Imamo već desetak pravomoćnih presuda, sve su u korist dužnika, ali jedna od najvažnijih presuda je presuda Županijskog suda u Osijeku kojom se presuđuje da se mora oštećenom dužniku vratiti svu preplaćenu kamatu, dakle komplet iznos od početka od kada je banka počela nezakonito mijenjati kamatnu stopu. Drugim riječima, Županijski sud u Osijeku odbacio je žalbu banke, odbacio je prigovor banke na zastaru i zastare u konkretnom slučaju nema. Međutim, ipak postoji problem u svemu tome, a problem je taj da neki drugi županijski sud može ipak presuditi drugačije. Pa zbog toga što županijski sudovi u ovom sada sljedećem razdoblju koje je sljedeće dosuđivati vjerojatno i neke drugačije presude, moguće je da će i prihvaćati prigovore zastare banaka Vrhovni sud bi svakako trebao na svojoj sjednici, pri čemu ne prejudiciram ništa što će on odlučiti dakle Vrhovni sud bi trebao na svojoj sjednici odlučiti postoji li zastara potraživanja u privatnim procesima koji se vode na temelju kolektivne pravomoćne sudske presude ili ta zastara potraživanja ne postoji. Također je važno za napomenuti i to da postoji čitav niz presuda za preplaćene kamate nakon izvršene konverzije CHF kredita, pa i u tom pogledu nije poznata sudska praksa. Naslanjajući se na sve ovo što sam rekao, ja ću krajem ovoga tjedna svim klubovima zastupnika proslijediti prijedloge dvaju zakona. Jednim zakonom rješava se problem fiksnih kamatnih marži koje su nezakonite u gotovo svim kreditima ugovorenim prije 2013. godine, a drugim zakonom omogućilo bi se vansudsko vraćanje preplaćenih kamata svim oštećenim dužnicima kojih ima preko stotinu tisuća.

Zbog čega? Naravno ljudi koji su oštećeni nezakonitim ponašanjem banaka pomalo se boje pravosuđa. Međutim, možemo vidjeti da je sudska vlast na svome mjestu i da sudska vlast nakon što se utvrdila sudska praksa na temelju kolektivne pravomoćne presude radi svoj posao kako treba. Međutim, taj posao j relativno spor. Bilo bi puno brže kada bismo mi omogućili dužnicima da vansudski riješe svoje probleme. Pa ću ja zbog toga ponavljam, krajem tjedna poslati svim klubovima zastupnika prijedloge zakona i zamolit ću sve one koji podržavaju takav zakon da mi potpišu podršku pa ću nakon tjedan dana malo hodati po Saboru i tražiti vašu podršku u obliku potpisa i nadam se da ću skupiti dovoljan broj potpisa da ti zakoni mogu biti poslani u hitnu proceduru. Vjerujem da je to moguće. Sva opozicija me u tome podržava, a očekujem da me podrži i HDZ jer radi se o zakonima koji su u interesu hrvatskih građana, koji su utemeljeni na pravu, koji su utemeljeni na pravnoj državi, koji su utemeljeni na kolektivnoj pravomoćnoj sudskoj presudi, koji su utemeljeni na kraju krajeva i na pravomoćnim presudama u privatnim sudskim procesima. Napominjem da je Mađarska već to učinila, da je Mađarska dobila od suda EU-a odgovor na prethodno pitanje da to smije učiniti, prema tome to smijemo, i možemo, i moramo učiniti i mi, prije svega zbog toga da onemogućimo nekakvu eventualnu zastaru zbog toga što ljudi još uvijek čekaju da se ustabilizira sudska praksa. U vezi s time, ja ću danas imati i jednu konferenciju za novinare gdje ću javnost upoznati sa kompletnom situacijom. Očekujem vašu suradnju. Hvala lijepo. Druga rasprava je uvaženi kolega Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, reformista i nezavisnih zastupnika i SMSH. Kolegice i kolege. Podsjećam da sam na aktualnom satu postavio pitanje predsjedniku Vlade u vezi sa decentralizacijom socijalne skrbi. To je bila tema moga pitanja i mislim da sam to pitanje ne znajući za terenska istraživanja koja su provedena vezano za udomiteljstvo osoba s invaliditetom, da je predsjednik Vlade u tom momentu meni odgovorio kako je bitno da se u procesu decentralizacije jačaju nadležnosti nižih lokalnih sredina i područnih jedinica u socijalnoj djelatnosti i da je to jedan od ciljeva strategije. Ja vjerujem predsjedniku Vlade da će Vlada u tom smislu predložiti i izmjene zakona na način da socijalne usluge budu dostupne svim građanima koji su u potrebi i da budu na istoj razini, bez obzira gdje oni živjeli. To znači da bi trebalo povezati ne samo državnu razinu nego i županijsku razinu, gradsku razinu i precizno definirati ovlasti i odgovornosti pa i osnivačka prava.

Udomitelji dobiju do 2300 kuna, spreme novac u džep a javne ljude brutalno mrcvare, tuku ih, izgladnjuju i tjeraju na težak rad. To je terensko istraživanje pokazalo, da ne ulazim dalje u detalje. Mislim da je potrebno čim prije priči upravo ovoj decentralizaciji. Naravno ne tvrdim da su svi udomitelji, da svi udomitelji na takav način postupaju jer u Hrvatskoj djeluje 1581 udomiteljska obitelj i bilo bi nepošteno reći da su sve takve. Autori studije upoznali su brojne obitelji u kojima osobe sa invaliditetom doista žive kvalitetnim životom te su u potpunosti uključene u život obitelji u kojoj su smještene, zadovoljavajući se hrane, pruža im se adekvatne zdravstvena skrb i poštuju se njihova ljudska prava. Ali su rezultati pokazali i poražavajuće rezultate da stotine osoba svakodnevno trpe verbalno i fizičko nasilje. Najčešće je riječ o osobama sa mentalnim i intelektualnim teškoćama koje se ne mogu izboriti za svoja prava. Dakle neki udomitelji su od toga napravili biznis bez imalo socijalnog osjećaja prema tim osobama. Zato predlažem da ovo istraživanje koje je proveo Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta postane dokument nadležnog ministarstva, odnosno ministrice Murganić kao jedan od putokaza u radu i organizaciji centara za socijalnu skrb ali posebno i službi za nadzor. Hvala lijepo. Hvala kolega Varda. Idući je zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika MOST-a, Nezavisnih lista. Kolegice i kolege, u više sam navrata sa ove govornice govorio o projektu Vis Viva koji uključuje i štetnu plinsku, tj. termoelektranu na Peruči, na rijeci Cetini koja je po svim stručnjacima i neodrživa i ekološki je neprihvatljiva na tome području. Vis Viva je privatni projekat u kojem je do sada uloženo preko 5 milijuna eura. U vlasništvu je projektnih tvrtki MCC-a EKSKLUZIVNE NEKRETNINE i Vrdovo reverzibilne hidroelektrane. Zoran Burić, direktor tvrtke MCC koja je jedna od nositelja projekata kazao je u intervjuu za Nacional sredinom prošle godine kako za projekat ima podršku brojnih državnih tvrtki i agencija. Podršku je projektu, tvrdio je, dao i Državni ured za upravljane državnom imovinom koji je prema njegovim riječima spreman prepustiti pravo korištenja državnog zemljišta obzirom da je gotovo polovina zemljišta na kojem će se graditi elektroenergetski objekat u sklopu projekta u državnome vlasništvu. Kazao je kako bi Viv Viva trebala postati projekt od strateškog interesa za RH.

Marija Pejčinović Burić, sadašnja državna tajnica, bivša savjetnica srpskog premijera Dačića ili maloga Slobe, prema riječima današnjega našega premijera i buduća ministrica vanjskih poslova je supruga od gospodina Zorana Burića i prema podacima njene imovinske kartice vidljivo je da njen suprug ima 50% udjela u vlasništvu tvrtki MCC EKSKLUZIVNE NEKRETNINE dok u tvrtci Vrdovo reverzibilne hidroelektrane ima 100% vlasništvo. U obje tvrtke nije izvršen prijenos vlasništva. Ona tvrdi da nema poslovnog udjela u tvrtkama. Prije nego što je …/Govornik se razumije./… prošle godine imenovana državnom tajnicom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova ova magistrica europskih znanosti je od 2013. radila kao ekspert savjetnik za europske politike, među ostalim za projekte financiranja od strane EU.

Uz to je naglašeno da je to jedini u potpunosti hrvatski projekat objavljen na europskom portalu projektnih ulaganja. Izgradnja plinske centrale na Perući, se već mjesecima bore tisuće stanovnika Cetinske krajine protiv izgradnje. Smatraju je ekocidom kao i brojni stručnjaci jer Peručko jezero je najveći bazen pitke vode u Europi a rijeka Cetina sliv jedan od najčistijih i najvećih na području Hrvatske i Europe. Fizičar Mislav Cvitković jer prikupio uz brojne druge peticije i prosvjede 10 tisuća potpisa. Paralelno peticija je poslana i premijeru Andreju Plenkoviću da se zaustavi taj ekocid koji je očito i znači lobiran od strane buduće ministrice vanjskih poslova i njezinoga supruga.

Poslovnika, raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo, izvješća ste primili na sjednici. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite, Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Hvala vam lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, evo dozvolite mi da predstavim ovaj prethodno spomenuti konačni prijedlog zakona koji je u prvom čitanju raspravljen u ovom cijenjenom Domu 16. ožujka ove godine, a nakon održane rasprave je usvojen i zaključak o prihvaćanju prijedloga zakona. Predmetna uredba koju skraćeno nazivamo eIDAS Uredba je stupila na snagu 17. rujna 2014. godine a primjenjuje se od 1. srpnja 2016. Uredba je obvezujuća i izravno je primjenjiva u svim državama članicama EU-a. Zašto je istu uredbu bilo potrebno donijeti? Naime, povećanjem mobilnosti građana i poduzeća na unutarnjem tržištu EU-a, zajedno sa brzim tehnološkim razvojem, dovodi do sve izraženije potrebe za sigurnim i pouzdanim prekograničnim online, odnosno digitalnim uslugama. Iako je regulatorni okvir na razini EU-a po pitanju elektroničkog potpisa bio dakle uspostavljen, odnosno važeći i prije donošenja ove uredbe, nije postojao specifičan i ujednačen okvir za uzajamno priznavanje i za prihvaćanje e-identiteta ili za korištenje tzv. usluga povjerenja kao što su elektronički pečat, elektronički žig, dugoročno čuvanje i arhiviranje potpisa ili e-usluge preporučene dostave dokumenata. Stoga je cilj eIDAS Uredbe bio ukloniti postojeće zapreke, odnosno prepreke u prekograničnom korištenju digitalne tehnologije, osigurati da pri pristupu prekograničnim online uslugama koje nude države članice postoji mogućnost sigurne elektroničke identifikacije. Drugi cilj je uspostaviti opći pravni okvir za korištenje tzv. usluga povjerenja. Ono što bi željela ovdje napomenuti je da upravo elektroničke usluge jesu preduvjet za korištenje širokog raspona elektroničkih interakcija koje već danas dakle primjenjujemo odnosno koristimo kao šti su e-bankarstvo, e-uprava ili e-zdravstvene usluge. Ovom provedbenim zakonom, dakle konačnim prijedlogom zakona koji danas predstavljamo, postavlja se okvir za punu primjenu odredbi eIDAS Uredbe na način da se utvrđuju tijela koja su nadležna za provedbu uredbe i zadaće istih tijela. Prvenstveno se radi o Ministarstvu uprave koje je nadležno za područje elektroničke identifikacije, i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta koje je nadležno za usluge povjerenja. Također se određuje agencija koja je nadležna za kreditaciju tijela, koja vrše ocjenu sukladnosti pružatelja usluga povjerenja, u ovom slučaju to je Hrvatska kreditacijska agencija. Utvrđuju se prava, obaveze i odgovornosti korisnika i pružatelja usluga povjerenja i konačno određuju se prekršajne odredbe za postupanje protivno eIDAS Uredbi. Dozvolite mi da u nekoliko riječi prikažem samo kako to izgleda u praksi, odnosno kako se praktično primjenjuju tzv. usluge povjerenja. U ovom trenutku u Hrvatskoj su ovlašteni pružatelji usluga povjerenja primjerice FINA, AKD, ili Zagrebačka banka, dakle oni su akreditirani za pružanje takvih usluga. U praksi to znači da FINA ima ovlaštenje za izdavanje certifikata za elektroničke potpise i pečate, za građane i poslovne subjekte, to znači da korištenje takvog certifikata poduzetnici mogu dostavljati godišnja porezna izvješća, potpisivati elektroničke račune, pristupati raznim elektroničkim uslugama kao šti su e-porezna, e-carina, e-HZZO, e-HZMO i dr. AKD npr. izdaje kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i korištenjem elektroničke osobne iskaznice, fizička osoba može potpisivati elektroničke obrasce, može pristupati raznim elektroničkim uslugama, servisima poput e-građana i sl. Ovaj zakon, dakle konačni prijedlog zakona u odnosu na tekst prijedloga zakona koji je bio u prvom čitanju u Hrvatskom saboru, doživio je manje novotehničke doradbe u članku 20. a koji je predložio Odbor za zakonodavstvo. U prvom čitanju zakon je podržalo 119 zastupnika, a 2 zastupnika su bila suzdržana. Ja vam zahvaljujem na pažnji i unaprijed zahvaljujem na potpori pri usvajanju ovog Konačnog prijedloga Zakona o provedbi eIDAS Uredbe. Izvolite. Hvala lijepa uvažena državna tajnice. Znači mi danas ponovno ovdje imamo prihvaćanje uredbe. Dakle htio bih radi hrvatske javnosti reći da mi u stvari o ovomu nemamo što raspravljati. Uredba Europskog parlamenta doslovce znači da je moramo preuzeti bez rasprave, da je ovo u stvari čisto jedan prevoditeljski posao i da u stvari ovakav zakon kakav smo mi dobili ovdje u Hrvatskom saboru od riječi do riječi je prepisan od svih 27 članica država EU. Znači, mi nemamo u stvari šta birati, mi ga moramo prihvatiti hoćemo nećemo. Onog časa kad smo ušli u EU, dakle mi smo prihvatili takva pravila igre, odrekli se dijela svoga suvereniteta i ja želim da to hrvatska javnost zna. I da je to upravo jedan od razloga što danas evo nitko od saborskih zastupnika u biti neće raspravljati o ovom zakonu. Kao što vidite prijavio se nije nitko osim predstavnika kluba HDZ-a. Također mi nije jasno što bismo mi mogli promijeniti u vezi ove uredbe. Kao što ste rekli ona se već primjenjuje u Hrvatskoj godinu dana, tako da mi sad u stvari retroaktivno potvrđujemo nešto što je već na snazi. Znači, možemo mi prihvatit, ne prihvatit, ona se provodi i to je trenutno stanje hrvatskoga članstva u EU. Evo samo radi preciznijeg informiranja javnosti imao sam potrebu ovo reći. Hvala lijepo.

Hvala lijepo. Željela bih pojasniti, dakle da, doista uredba jest primjenjiva od dana kada je stupila na snagu u Hrvatskoj kao i u drugim zemljama članicama EU. Međutim, ovo što ovim zakonom činimo jest dakle utvrđujemo nacionalne nadležnosti za provedbu pojedinih specifičnih odredbi te uredbe, utvrđujemo prekršajne odredbe u slučaju da ne dože, da dođe do postupanja protivno toj uredbi i postupak nadzora. Dakle, to je ono što nije izrijekom na taj način propisano u uredbi. I dužni smo u našem nacionalnom sustavu na taj način urediti pravni okvir. Zahvaljujem se. Prelazimo na rasprave po klubovima. Vidim da nema predstavnika radnih tijela niti potpredsjednika Odbora za zakonodavstvo, niti predsjednika Odbora za gospodarstvo tako da nema potrebe postavljati pitanje žele li uzeti riječ pa prelazimo na raspravu o klubovima. Prvi je Klub zastupnika HDZ-a uvaženi kolega Miro Totgergeli, izvolite. Hvala predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, uvažena državna tajnice. Pa pred nama je konačni prijedlog zakona koji je gotovo identičan prijedlogu zakona u prvom čitanju. I ako se prisjetimo rasprave u prvom čitanju onda možemo samo konstatirati da tijekom rasprave nije bilo nikakvih prijedloga, zamjerki ili bilo kakvih inicijativa da se bilo koji članak zakona mijenja već baš suprotno. Svi koji su raspravljali u stvari su podržali što bržu primjenu samog zakona, odnosno na neki način se priželjkuje da što prije i sama uredba i provedbeni zakon zažive i da se što prije osjete efekti provedbe te uredbe i na području RH. Stoga odmah na početku mogu reći da će klub HDZ-a naravno podržati ovaj konačni prijedlog zakona. Pa možda malo samo oko uredbe. Točno je da samu uredbu primjenjujemo i da o njoj ne raspravljamo, jer takva kakva je donesena ona se primjenjuje u cijelosti i ni jedna država o njoj ne raspravlja. Međutim, samim provedbenim zakonom nije ništa ni napisano što bi bilo u bilo kakvoj suprotnosti ili što bi mijenjalo članke odredbe, nego suprotno. Ono što se iz odredbe traži, iz uredbe traži da se primijeni i da samo pojedina država propiše na koji način će to provodit kod sebe, odnosno tko će bit zadužen za provedbu bilo kojeg dijela, odnosno koje će bit kazne za neprovođenje. To se propisuje provedbenim zakonom. I sad kad gledamo malo kako je provedbeni zakon napisan i kako o njemu raspravljamo onda bi se skoro svi zajedno mogli složiti da bi sve te provedbene zakone vezane uz uredbe EU mogli donosit po hitnom postupku jer bi na taj način izbjegli da kod konačnog prijedloga zakona nemamo zainteresiranih previše za raspravu.

Utvrđuju se pravila za usluge povjerenja posebno za elektroničke transakcije, odnosno uspostavlja se pravni okvir za elektroničke potpise, elektroničke pečate, elektroničke vremenske žigove, elektroničke dokumente, usluge elektroničke, preporučene dostave i usluge certificiranih mrežnih stranica. Prekogranične elektroničke digitalne transakcije primjenom uredbe postaju sigurnije, ali i jednostavnije za korištenje na jedinstvenom digitalnom tržištu Europe. Cilj uredbe je povećati povjerenje u elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu pružanjem zajedničkog temelja za sigurnu elektroničnu interakciju između građana, pravnih osoba i tijela javne vlasti povećavajući time djelotvornost javnih i privatnih on-line usluga, elektroničkog poslovanja i elektroničke trgovine u Uniji. Kao što znamo ona se primjenjuje od 1. srpnja, a donošenjem ovog provedbenog zakona i ukidanjem direktive, te posljedično i ukidanje Zakona o elektroničkom potpisu te pripadajućih mi podzakonskih akata omogućit će se pravna sigurnost te pobliže odrediti uloge sudionika, odnosno tijela nadležnih za provedbu, nadzor i akreditiranje, te naposljetku kazne za prekršajne odredbe vezane uz uredbu. Uredba i ovaj provedbeni zakon preduvjet su uspostavi jedinstvenog digitalnog tržišta i pojednostavljenje poslovnih procesa, odnosno vođenja poslovnih procesa bez papira, dakle oni omogućuju provođenje elektroničkih procedura i transakcija koje zamjenjuju tradicionalne administrativne postupke.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Jedna kratka replika. Naime, ovaj zakon je ustvari nužan i pozitivan zakon definitivno i uopće se ne bi složio sa kolegom Bunjcem, mislim da je ovo primjer vrlo pozitivnog zakona koji nam je nužno potreban, kako bi uopće elektronička država, elektronička komunikacija je servis i u državi zaživjeli, a sa njim se regulira u principu cijela ta igra i cijela pravila na razini EU.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Dakle, pred vama je zakon kojim se utvrđuje nadležna tijela i to Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo financija, odnosno carinska uprav i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, svaki u okviru svog propisanog djelokruga i to za provedbu ove uredbe, za upravni inspekcijski nadzor, te za prekršajne odredbe. Uredba 517/2014 primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine u državama članicama EU. Uredbom se propisuje postupanje sa flouriranim stakleničkim plinovima tijekom njihovog životnog ciklusa, od proizvodnje do zbrinjavanja do kraja upotrebe. Odnosi se na flouro ugljikovodike koji se najčešće koriste kao radne tvari u rashladnim i klimatizacijskim uređajima te dizalicama topline, na tvari za proizvodnju pijene kod izolacijskih materijala, na tvari u protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara, kao i otapalima, te tvari u visokonaponskim sklopnim aparatima. Hrvatski sabora, prihvatio je prijedlog zakona o provedbi ove uredbe, na trećoj sjednici održanoj 3. ožujka 2017. godine u prvom čitanju, te predlagatelju uputio primjedbe, prijedloge i mišljenja iznese u raspravi radi pripreme konačnog prijedloga zakona. U skladu s primjedbama Odbora za zaštitu okoliša i prirode i Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, u konačnom prijedlogu zakona dorađeni su određeni članci, te nomotehnički dorađen uređen cijeli zakon radi bolje jasnoće i preglednosti. Na prijedlog zakona tijekom rasprave u Hrvatskom saboru nije bilo primjedbi koje nisu prihvaćena. Skrećemo pozornost na odredbu članka 18 ovog zakona kojim se propisuje stupanj na snagu zakona. Naime obzirom da se sukladno članku 49., stavak 1. jedinstvenih metodološko nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, ne može mijenjati, dopunjavati drugi propis. Potrebno je da ovaj zakon stupi na snagu u isto vrijeme kada i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Uzevši u obzir sve navedeno, razvidna je potreba donošenja ovog zakona. Hvala vam lijepo. Hvala. Želi li izvjestitelj Odbora za zakonodavstvo, potpredsjednik Davor Vlaović uzeti riječ? Predsjednik Odbora za zaštitu okoliša prirode, Gordan Maras, njega nema. Tako da otvaram raspravu. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani kolege sve vas lijepo pozdravljam. Dakle, Zakon o provedbi uredbe koja se tiče flouriranih stakleničkih plinova, da malo pojasnimo kolegama i građanstvu, radi se o spojevima flourirani ugljikovodici koji se koriste kao radne tvari u rashladnim uređajima, dizalicama topline. Čuli smo i predlagatelja i u aparatima za gašenje požara, odnosno pojedinim materijalima. Ta je radna tvar se pojavila nakon što smo svi skupa u Monteralski sporazum 87' zamjeni freone poznate, to su kloroflouro ugljici koji su poznati po potenciji razaranja ozona i ozonskog problema, te su ovi spojevi u upotrebi već više decenija, dakle kao zamjenska tvar. No problem sa ovim spojevima je taj da su oni potentni u pogledu globalnog zatopljivanja, odnosno imaju veliki potencijal globalnog zatopljivanja, stoga praktički prolazimo istu proceduru kao sa radnim tvarima dakle koje smo postupno zamijenili i uspješno iz zamijenili na globalnoj razini i sada se to čini sa fluriranim ugljikovodicima koji se sve šire koriste u ovim uređajima. Ispuštanje tih tvari nije dozvoljeno, primijećeno je povećanje koncentracije u atmosferi jer su te tvari izuzetno postojane, praktički se ne mogu uništiti u troposferi nego tek pod velikim zračenjem odnosno intenzivnim zračenjem u stratosferi.

Stoga smatram da ovdje nema ništa sporno odnosno da Hrvatska mora što prije preuzeti ovu uredbu odnosno donijeti ovaj zakon. Hvala lijepo.

Uvažene kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče. Pa evo rečeno je već što donosi sama uredba, a ovim prijedlogom zakona mi ustvari utvrđujemo nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, upravni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe pri provedbi ove uredbe koje je komisija donijela još u travnju 2014. godine. Dakle za provedbu uredbe i ovog zakona određuje se Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo financija, Carinska uprava i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Upravni nadzor obavlja ministarstvo, a inspekcijski nadzor koji se odnosi na postupanje … stakleničkim plinovima ili opremom i proizvodima koji ju sadrže provodi inspektor zaštite okoliša. Nadzor koji se odnosi na označavanje proizvoda koji sadrže flurirane stakleničke plinove provodi tržišni inspektor, a carinski nadzor obavlja služba Carinske uprave. Zakonom se propisuju i prekršajne odredbe. Kao što sam i u prvom čitanju naglasio upozorit ću samo na članak 10. sada je to, prije je to bio članak 9. u prvom prijedlogu, dakle postupanje sa fluriranim stakleničkim plinovima, postupanje sa uređajima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji sadrže, provjera propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visinu naknade za pokriće troškova, prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način označavanja uređaja i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise, način izvještavanja o tim tvarima te druga pitanja s tim u vezi propisuje Vlada RH uredbom i rok za propisivanje te uredbe je 12 mjeseci. Pa svi oni koji se na bilo koji način bave ovim poslom, bilo oni koji su monteri ili oni koji popravljaju, ugrađuju ili prodaju, stavljaju na tržište ustvari za njih se sada dok se ne donese ova uredba u narednih 12 mjeseci praktički ništa bitno ne mijenja. Hvala.

Kolega Totgergeli, u svojoj raspravi spomenuli ste da je ovo područje bitno za RH i ja i mi iz HSS-a se slažemo da je potrebno ovo područje preciznije regulirati i da zaštitimo okoliš i kvalitetu života u RH. A upravo kada ste spomenuli da je određeno područje nadležna inspekcija zaštite okoliša, da ima carina određene nadležnosti primijećeno je na terenu i prigovori su da em smo prenormirani, em se ne zna koja je čija nadležnost pa je iz gospodarstva prijedlog da se možda promisli o vraćanju inspekcija pod jedan krov u okviru državnog inspektorata, da su tada bili bolji rezultati u nadzoru i kontroli i brže reakcije. Što vi mislite o tome, a evo teren kaže da bi to bilo dobro? Evo odgovor uvaženog zastupnika Mire Totgergelija. Pa dobro, to je stvar organizacije. U jednom trenutku smo mislili da je bolje da su svi inspektori na jednom mjestu onda opet kada treba specifično djelovati po određenim područjima onda je prebačeno da svako ministarstvo vrši nadzor i inspekcijski nadzor iz svog područja. Teško mi je reći što je bolje. Mislim da je na kraju se to svodi da to rade isti ljudi odnosno isti inspektori i dobar taj nadzor je obavljen ako su oni dovoljno stručni, ako su dovoljno educirani i ako savjesno i odgovorno rade svoj dio posla.

Izvolite. Poštovani kolega. Slušao sam vas, a slušao sam i poštovanog Dobrovića kolegu o freonima. Mi znamo svi dobro da freon oštećuje ozon, znamo isto tako da naši obrtnici koji se bave tim poslovima polažu ispite sa radom sa freonima. Međutim šta se tu dešava? Dešava se jedna interesantna stvar da ljudi koji polože, da njihove diplome o polaganju o freonima vrijede negdje tri do pet godina. Nakon pet godina ponovo moraju ići polagati i dobivati isto certifikate o tome. Pa se postavlja pitanje, zašto dva puta polagati o istom freonu, a koliko znam freoni, sada je zadnji izo-butan koji se stavlja u frižidere, klime i ostalo, prije toga je bio freon 410-202-134 i tako da ne nabrajam te freone pošto poznajem tu struku. Ali mi nije jasno zašto moraju ljudi i obrtnici plaćati polaganja, kada jednom polože za te freone, onda to mora biti, ostati stalno, imaju pumpe za izvlačenje, recikliranje i sve, znači to je upućeno u taj dio. Međutim zakon ih natjera, ili profesori koji žele uzimati obrtnicima novac a to košta svakog obrtnika otprilike 3 do 5 tisuća kuna. Mislim da poslije jednog polaganja ne bi trebalo više, da bi to trebalo biti trajno, izuzev ako se neki novi freon pojavi na tržištu. Znači, svi ljudi koji su doktorirali trebali bi svakih 5 godina svoj doktorat potvrditi i znati da su doktori. Međutim, ako jednom položimo za te freone nemamo potrebe više polagati i davati novac i lihvariti naše obrtnike i naše građane koji se bave tim poslom.

Pa kolega možda samo kada kažete freon, vi vjerojatno mislite na sve plinove koji se koriste u rashladnim i klimatizacijskim uređajima ali ustvari sami freon, ono što je freon on je ustvari zabranjen i kao takav ne koristi se freon nego sada koristimo umjesto njega ove florirane stakleničke plinove. Bitna razlika između freona i floriranih stakleničkih plinova je u tome što freon uništava ozon a ovi plinovi ga ne uništavaju ali tijekom vremena se shvatilo da ustvari isto zauzmu visoki, odu daleko od zemlje, odnosno nekih 20km i tamo stvaraju staklenički efekt. Pa sada više nije problem što uništavaju ozon, jer freon ne koristimo pa više freon ne može uništavati ozon nego sada imamo efekt staklenika. … [[Upadica se ne čuje.]] [[Upadica akademik Reiner: Ne, ne, nemojmo iz klupe.]] Ali ono što je intencija same uredbe da ustvari se i florirani ste florirani staklenički plinovi negdje do 2030. ako, ali to možda državni tajnik bolje će moći odgovoriti da se zamjene sa nekim zamjenskim plinovima koji neće onda ni uništavati ozon ni stvarati staklenički efekt. A što se tiče samog polaganja, u svakom slučaju treba naći načina da bilo kojim obrtnicima nije lako funkcionirati na tržištu i bilo koji namet koji im dolazi im stvara problem u poslovanju i treba naći načina da oni budu u tijeku sa svim novim znanstvenim saznanjima koja imamo, da budu dobro educirani i informirani o onome što rade. A s druge strane da im to ne stvara financijsku štetu praktički u poslovanju. Sljedeći se za pojedinačnu raspravu javio uvaženi zastupnik Miro Bulj. A nakon njega za pojedinačnu raspravu javio se poštovani zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa kolega Reiner. Kada govorimo o ovom zakonu, odnosno o standardima koje Hrvatska želi poštivati i želi da i druge zemlje članice EU, pa ja bih rekao i zemlje svijeta poštuju u očuvanju naše planete, odnosno izbjegavanja globalnih negativnih kretanja kao što je zatopljenje cjelokupne naše planete. Sa te strane moram reći da sam zadovoljan što pratimo trend i ovo smo svi podržali i podržavamo kao zastupnici i na Odboru za zaštitu okoliša i prirode. Ali ono šta bih htio napomenuti da moramo biti brži u dinamici prihvaćanja tih standarda. Jer evo primjerice u ovom zakonu možemo vidjeti koliko brz Europa, odnosno zemlje članice reagiraju kada su u pitanju problematika zaštite okoliša a koliko nama treba da se tome prilagodimo. Znači ovo je Zakon o provedbi uredbe koja je donesena 16. travnja 2014. godine. Znači 3 godine je prošlo i jednostavno ne mogu biti zadovoljan ka zastupnik niti kao građanin RH da toliko vremena prolazi do toga dok mi imamo konačni prijedlog zakona u Hrvatskom saboru a o toliko važnoj temi o kojoj vjerojatno postoji apsolutno suglasje između svih klubova zastupnika i svih zastupnika u Hrvatskom saboru. Sa te strane moja zamolba i traženje kolegama iz administracije, iz ministarstva da se ovakvi zakoni što promptnije prihvaćaju i da budemo što koordiniraniji sa zemljama EU odnosno sa Europskom komisijom koja se bavi ovom problematikom. Moram ovdje reći da nisam zadovoljan šta svi u svijetu ne razumiju potrebe koordinirane aktivnosti oko problematika zaštite okoliša, pogotovo zaštite naše planete.

I sa te strane pokazuju nerazumijevanje za trendove koji nažalost dovode do globalnog zatopljenja, koje dovode do toga da se moramo koordinirati kao cijele, ja bi rekao kao cjelokupna planeta, odnosno sve države svijeta i da moramo participirati kako bi se što više ti trendovi negativni izmijenili. Ne smijemo se ponašati a meni se čini da postojeća američka administracija se ponaša kao da će biti još generacije ili dvije na našoj planeti a nakon toga koga briga.

Izvolite. Evo samo par riječi na ovu temu, da malo šira javnost zna o čemu se govori. Planet Zemlja je ugrožen sa mnogo ekoloških problema, neki su vezani uz atmosferu, ovdje mi spominjemo zapravo dva ekološka problema, jedan je problem efekta staklenika, a radi se o globalnom zatopljenju., odnosno ima cijeli niz plinova za neke znamo, jako često ih spominjemo to je plin CO, ugljikov monoksid, CO2, znači dosta velike molekula, a u najnovije vrijeme imamo problem ovih foliranih stakleničkih plinova koji su također velike molekule, koji se zadržavaju u gornjem sloju troposfere, odnosno u donjem sloju stratosfere i samim tim podižu globalnu temperaturu. Globalna temperatura, sami znate, je problem jer se proporcionalno s podizanjem globalne temperature, podiže i razina svjetskog oceana, svjetskih mora, pa imamo ugrožavanje obalnih područja širem našeg planeta. Drugi ekološki problem koji se ovdje spominje je problem ozonskih rupa. Maloprije je kolega, ne znam više tko je spominjao, je spomenuo problem ozonskih rupa, on je vezan bio za rashladne uređaje nekoć, na svu sreću kod nas u Hrvatskoj, u EU-u, ti se plinovi tzv. freoni odnosno tetraklor ugljikovodici više ne koriste, nažalost, još uvijek se koriste u mnogim zemljama Trećeg svijeta, tako da ovdje više ne govorimo o ozonskim rupama koje su danas sve manje i manje, nego govorimo o stakleničkim plinovima, tako da eto, čisto jedno pojašnjenje svima onima koji ovo slušaju, o čemu danas govorimo.

Prvo, zahvaljujem svim zastupnicama i zastupnicima koji su sudjelovali u raspravi. Pa evo samo htio bih istaknuti kao odgovor kao odgovor na pitanje kolege Vlaovića, znači zašto se svakih 5 godina trebaju odražavati ispiti, jel tako, za rad sa ovakvim kemikalijama?

Zašto to govorim?

Izvolite. Poštovani, ja bi htio pitati vas kada kažete poslije 5 godina, pošto sam u struci i poznajem tu problematiku, vrlo dobro, ali se toliko brzo ne mijenjaju freoni, ne mijenja se ništa ustvari, a poslije 5 godina idete polagati. Ja ne vidim razloga, vi dobro znate ako se bavite time, da je došlo to izobotan u klime i frižidere, je nekad bilo 200, 250 grama u jednom hladnjaku malom, sada je 30, 40 grama izobotana.

Pitamo da li je to moralno, da li je to pošteno, da li je potrebno? Ja vas mogu razumjeti jer mogu razumjeti okoliš ukoliko je u pitanju neki novi freon koji je došao na tržište koji obrtnici ne poznaju, a znate dobro da odlično poznaju freone, tko se bavi freonima, da nemaju potrebe, oni bi čak mogli predavati nekome od predavača, iz prakse, iz iskustva, ali nebitno. Kada dođe novi freon, onda upozorite i tražite od obrtnika da polažu za taj freon, nemojmo ih 3 puta polagati u 5 godina, u 15 godina za istu stvar. I uzimati obrtnicima novac.

Ja postavljam i sam sam obrtnik, znam šta je biti, znam šta je plaćati, a znam i šta je uzimati. Evo danas u Sabor kad sjedim i dobivam plaću a nisam toliko zaslužio a niti mi koji sjedimo u institucijama

Sada ćemo prijeći na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, drugo čitanje, P.Z.E. br. 93. Predlagatelj zakona je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava, članka 171. Poslovnika u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste otpremom Sabora. Ovaj zakon raspravit ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Njihova izvješća primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Dakle, Zakon o zaštiti zraka stupio i inače na snagu 2011. godine i po svojoj strukturi usklađenoj sa odredbama Direktive EU predstavlja okvirni zakon. Radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU koja je donesena do konca 2013. Hrvatski sabor je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka koji je stupio na snagu 2014. godine. Međutim, obzirom da je u razdoblju od usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka EU donijela ukupno pet novih direktiva iz područja upravljanja kvalitetom zraka i tri provedbene uredbe Komisije za područje zaštite klime postojeći zakon bilo je nužno dopuniti obavezama koje proizlaze iz nove regulative EU. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka na primjeren način utvrđuju se nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, upravni inspekcijski nadzor, te se propisuju prekršajne odredbe za neposrednu provedbu akata EU. Dodatno se otklanjaju uočene nejasnoće i nepreciznosti u provedbi postojećeg zakona, a u cilju učinkovitije i transparentnije primjene uspostavljenog zakonodavnog okvira. Prijedlog zakona u prvom čitanju bio je na raspravi na trećoj sjednici Hrvatskog sabora 3.3.2017. godine. Zaključkom Hrvatskog sabora prihvaćen je tekst prijedloga zakona i upućen Ministarstvu zaštite okoliša i energetike radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Sukladno odredbama Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka dorađen je u nomotehničkom smislu. U konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona sukladno mišljenjima tijela državne uprave izvršene su i korekcije pojedinih članaka i dodano je pet novih članaka. Možda najvažnije, članak 14. dopunjen je odredbama mjerodavnih EU direktiva o ograničenju emisija onečišćujućih tvari u zrak i srednjih uređaja za loženje na način da se definiraju obaveze poštivanja strožih graničnih vrijednosti za srednje uređaje za loženje i srednje plinske turbine ako se procijeni da postoji potreba i uz uvjet da će primjena takvih graničnih vrijednosti učinkovito doprinijeti znatnom poboljšanju kvalitete zraka. Napominjemo da nije bilo prijedloga i mišljenja na prijedlog zakona koji nisu prihvaćeni. Donošenjem prijedloga zakona doprinijet će se značajnom usklađivanju sa pravnom stečevinom EU na području zaštite zraka, zaštite ozonskog sloja i ublažavanje klimatskih promjena. A proces će se nastaviti donošenjem provedbenih propisa i dokumenata. Također otklonit će se nejasnoće i nepreciznosti u postojećem zakonodavnom okviru koje su uočene u prethodnom razdoblju u cilju učinkovitije, transparentnije primjene uspostavljenog zakonodavnog okvira, te će se unaprijediti institucionalni uvjeti za provedbu obaveza u području zaštite klime i ozonskog sloja. Osim toga, ukinut će se i naknada za otvaranje i vođenje računa u registru Unije u skladu sa reformskim mjerama smanjenja i ukidanja neporeznih davanja, te unaprijediti sustav inspekcijskog nadzora. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH, a uzevši u obzir sve navedeno razvidna je potreba donošenja ovog zakona. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 95. U uvodnom obrazloženju kao i sada predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim zakonom koji je u odnosu na prvo čitanje nomotehnički dorađen vrši usklađenje sa pravnom stečevinom EU na području zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena. U razdoblju od usvajanja Zakona o zaštiti zraka EU donijela je niz novih propisa koji reguliraju praćenje emisija stakleničkih plinova, politike i mjere za njihovo smanjenje, te prilagodbu klimatskim promjenama, uspostavu i primjenu registra Unije za praćenje sustava trgovanja emisijskim jedinicama, metodologije učinkovitog praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova na nacionalnoj razini, te obvezu akreditacije verifikator koji verificira izvješća operatera postrojenja ili operatera zrakoplova u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Vezano za tvari koji oštećuju ozonski sloj, flourirane stakleničke plinovi, EU donijela je niz novih propisa, koje reguliraju smanjenje ukidanja potrošne tvari koje oštećuju ozonski sloj flourirani stakleniče plinove, te se i u ovom djelu vrši usklađenje nacionalnog zakonodavstva. Nakon, ovog uvodnog obrazloženja, raspravljala je na odboru, su zastupnici o utjecaju sustava pročišćavanja, utjecaju sustava, znači, unaprijeđena, kontrole i u budućnosti kontrole onečišćenja zraka u vidu povremenih onečišćenja i na kraju rasprave, nakon provedene rasprava odbor je jednoglasno sa 8 glasova za, odlučio predložiti gradskom Saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Izvolite. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege, Odbor za zakonodavstvo na svojoj sjednici, 25 sjednici održanoj 13. lipnja 2017. raspravljao je o konačnom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, koju je predsjedniku Hrvatskog sabora, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. svibnja 2017. Utvrđuje ste tekst konačnog prijedloga ovog zakona, da sadrži izjavu o usklađenosti konačnog prijedloga, s pravnom stečevinom EU, iz koje proizlazi da je ovaj zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava EU. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga zakona i na tekst konačnog prijedloga odbor podnosi amandmane, dva amandmana na čl.21 i na čl.52. koji su nomotehničke naravi, usklađivanje sa zakonodavstvom RH, te smatramo da predlagatelj treba prihvatiti ova dva amandmana i da se time postavi sastavni dio prijedloga zakona. Također smo u raspravi istaknuli problem kvalitete zraka u Slavonskom Brodu i gdje državni tajnik informirao odbor o poduzetim aktivnostima, da se priprema jedan novi sastanak sa predstavnicima BIH gdje bi se ponovno aktualizirao ovaj problem, naravno da mi svi očekujemo da se to brže i kvalitetnije rješava, pogotovo zbog građana grada Slavonskog Broda. Sada otvaram raspravu i prvo će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, govoriti uvaženi zastupnik Slaven Dobrović. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolegice i kolege, državni tajniče, dakle Zakon o zaštiti zraka odnosno, prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama istoga je napredak u legislativnom smislu, dakle, dolazi nam opet iz EU, to su nužni koraci koje moramo ugraditi u naš pravni sustav, ne bi li smo zaštitili okoliš. Ovdje se tiče atmosfere, dakle, zašita zraka je prva niša, tiče se razno raznih zagađivala i onečišćivala koje emitiramo u okoliš, zatim ozonski sloj, sloj stratosfere, s kojima se bavimo već drugo i u prethodnom prijedlogu je također o njemu bila riječ, makar posredno, i konačno kalima kao jedan fenomen, globalnog zatopljivanja, promjene … [[Govornik se ne razumije.]] odnosno sustavna klimatskih promjena, razno razni efekti odizanja razina mora, promjena intenziteta padalina itd. Dakle svi smo pod utjecajem tih fenomena koje opažamo u okolišu i smatram da je Hrvatska isto tako dužna u svoj zakonodavstvo unijeti ove nužne promjene, tih promjena će i dalje biti. Ono što je možda prilika reći, da se očekuje i da će nadležne institucije u RH, pa tako u Gradu Zagrebu, reagirati napredujuću u izvještavanju o pojedinim incidentima, tako da se nadam neće dešavati da prilikom požara u Gradu Zagrebu, kada gori plastika, mi dobijemo izvještaj o sadržaju ugljik monoksida, čestica … [[Govornik se ne razumije.]] dakle u atmosferi nego da će se izvještavati o konkretnim zagađivalima koji nastaju s obzirom na incident. U ime Kluba zastupnika MOST-a mi podržavamo ovaj prijedlog i drugog puta nema. Hvala vam lijepa. Prije nego što dam riječ sljedećem klubu zastupnika, samo nekoliko kolega me pitalo, koje će sljedeće točke biti. Pa krenut ćemo sa izvješćima i prvo će biti godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo inovacije investicije za 2015. godinu, jer mnogi su izrazili želju da se riješi, 15'-ta godina, izvješća imamo puno, pa onda i 16'-ta ali imamo stvarno i 14'-tu ja mislim da neke imamo, pa da ih odradimo.

Izvolite uvaženi zastupnik Culej. Poštovani potpredsjedniče. Kolega Dobroviću, ja bih vas pitao jedno pitanju ovdje o čemu vi imate spoznaje, radi se o Zakonu zaštite zraka, kako štitimo zrak i atmosferu. O tome raspravljamo a to je vaša tema. Podsjetio bih vas ovdje na nešto što se događalo u mandatu Zorana Milanovića kada se radila Energana u Babinoj Gredi i kaže „Elektrana Sunčice Lalić na biomasu uz najviše stupnje zaštite okoliša snage 9,7 megawata zagrijavat će 15 hektara staklenika te sušaru gdje će raditi 200 ljudi“ Od tada je iz Babine Grede otišlo 700 ljudi, a sav višak energije iz te energane ne zagrijava niti plastenike niti sušare nego naš zrak, našu atmosferu i te famozne ozonske rupe koje pravi gore.

Ta bio odnosno elektrana na biomasu je ustvari jedan eklatantni primjer nesustavnog vođenja energetske politike jer kogeneracija omogućuje to je tehničko rješenje da ih goriva dobijemo vrlo visoki izlaz, dakle proizvodi se električna energija i toplinska … može biti 80, 90% odnosno iskorištenje što je izvrsno i danas ne bismo smjeli imati drugačiji pristup osim takvoga. Dakle, to je strana efikasnosti i ovdje sada govorimo o Zakonu o zaštiti zraka gdje se govorio o mjerama za smanjenje emisija. Dakle i jedno i drugo je važno, ovo je na izvoru na sustavu koji je efikasniji pa treba manje goriva, manje emisija, drugo su kontrole emisija. No da se vratimo na ovu elektranu. Činjenica da tamo ne postoji konzum za toplinsku energiju doista skreće pažnju da se radi o jednom apsolutno loše planiranom sustavu, dakle nije se smjelo dopustiti da se jedan takav pogon izgradi, da on proizvodi električnu energiju, da se čak dapače hrani … za električnu energiju iz poticajne energije, a da nema konzuma toplinske energije što će reći da sva toplina generirana koja se nužno generira odlazi u atmosferu i zagrijava atmosferu i naravno doprinosi problemima, a ne da ide za poboljšanje sustava, tako da ste to dobro prepoznali.

Izvolite.

Dakle pred nama je Konačni prijedlog Zakona kojim se dodatno otklanjaju uočene nejasnoće i nepreciznosti u provedbi postojećeg zakona, a u cilju učinkovitije i transparentnije primjene uspostavljenog zakonodavnog okvira i to u sva tri područja koja obuhvaća ovaj Zakon o zaštiti zraka, a to je u području same zaštite zraka, u području zaštite ozonskog sloja i u području zaštite klime. Treba reći da ovaj zakon propisuje donošenje niza programskih, planskih i izvještajnih dokumenata na svim raznima čime se omogućuje njegova puna primjena i utjecaj na zaštitu zraka i u konačnici zaštitu života odnosno zdravlja nas ljudi. Ovo je prilika da se podsjetimo da su klimatske promjene dominantni globalni problem okoliša u 21. stoljeću. Učinci klimatskih promjena postaju sve vidljiviji i očituju se nizom pojava. Promjenom temperature, količine oborine, promjenom vodnih resursa, podizanjem razine mora, učestalosti ekstremnih meteoroloških prilika, promjenama u eko sustavu i biološkoj raznolikosti, poljoprivredi, šumarstvu kao i zdravstvenim poteškoćama što u konačnici rezultira i velikim ekonomskim štetama. Znanost predviđa da će ove promjene biti sve izraženije. RH se zbog svog zemljopisnog položaja, ekoloških i okolišnih posebnosti i gospodarske orijentacije može smatrati zemljom izuzetno osjetljivom na klimatske promjene. U tom smislu moramo uložiti dodatni napor da bi se smanjili pritisci i ublažile klimatske promjene, prvenstveno smanjenjem emisije onečišćenih tvari u zrak. Budući da rješavanje problema onečišćenja zraka u RH ovisi u velikoj mjeri i o smanjenju emisija onečišćujućih tvari u drugim državama, posebice susjednim, RH je zainteresirana za uspješnu provedbu obveza iz međunarodnih ugovora i suradnju s drugim zemljama. S tim u vezi pozdraviti i napore koji se ulažu u rješavanju poznatih problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu. Upravo taj problem najbolje govori o važnosti ove teme i potrebe da joj se pristupi krajnje odgovorno i s najvećom mogućom pozornošću.

Poštovani potpredsjedniče Sabora. Ovu priliku želim iskoristiti i želio bih zapravo naglasiti i ulogu šuma u pročišćavanju onečišćenog zraka i proizvodnje kisika. U prvom redu pročišćavanje onečišćenog zraka i ublaživanje učinka staklenika neke su od opće korisnih funkcija šuma, a koje vrlo često i zaboravljamo. Upravo danas kada je razvoj industrije i prometa u porastu zagađenje zraka kako prašinom tako i drugim česticama se stalno povećava, a upravo se štetne čestice zadržavaju u krošnjama i lišće ih apsorbira. Osobito su korisne šume i nasadi uz prometnice zbog asimilacije velike količine otpadnih tvari koje proizvode automobili i prijevozna sredstva. Također kroz procese fotosinteze šume apsorbiraju ugljični dioksid iz zraka te proizvode kisik, na taj način se ublažava i efekt staklenika.

Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče.

Koliko je ovo bitna tema i bitan zakon govore i podaci da 350 tisuća preranih smrti u Europi bilježi se svake godine zbog zagađenog zraka. Gotovo je trećina europskih gradskih stanovnika izložena onečišćenom zraku. Novo izvješće Europske agencije za okoliš pokazuje da mnogi dijelovi Europe imaju probleme sa velikim vanjskim koncentracijama onečišćujućih tvari. Ti zagađivači osim mnogih preranih smrtnih slučajeva svake godine izazivaju i dodatne troškove zdravstvu i milijune izgubljenih radnih dana. Osim zdravstvenih problema zagađeni zrak prouzrokuje znatno više štete ekosustavima na poljoprivrednim kulturama, suvremenim materijalima i kulturnoj baštini. Zaštita zraka u RH uređena je krovnim zakonom, Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti zraka te nizom provedbenim propisa donesenih na temelju tih akata odnosno zakona. Njima se uređuju glavna područja zaštite i zraka, praćenje, procjenjivanje, izvješćivanje o kvaliteti zraka, sprječavanje smanjivanja, onečišćivanje zraka, granične vrijednosti emisija onečišćujući tvari iz nepokretnih izvora, praćenje emisija, zahtjeve za tehničke uređaje i gorivo, ukidanje potrošnje tvari koji onečišćuju ozonski sloj te ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama. U razdoblju od usvajanja Zakona o zaštiti zraka EU donijela je niz novih propisa. A mi bi te odredbe i direktive trebali implementirati u nacionalno zakonodavstvo pa stoga i donosimo ovaj zakon. Sve to lijepo zvuči, donosimo nove propise koji bi podigli kvalitetu zraka, super. Podržavamo sve što ide u smjeru povećanja kvalitete života naših građana a imamo i već dragi moji i propise kojih se i ne pridržavamo. Što mislite koliko će ove novosti doživjeti moji stanovnici Slavonskog Broda koji kao i ptice na grani to znaju, imaju najlošiji zrak u RH? Da li se mi rugamo s njim kada govorimo biti će novih sastanaka, novih akata, novih akata. Slavonski Brod je praktički jedini grad u Hrvatskoj koji ima kontinuirana prekoračenja razina sumporovog dioksida, granična vrijednost je 7 a u Slavonskom Brodu on zna priječi čak i 30. Samo u 2015. prekoračene su granične vrijednosti lebdećih čestica više od 110 puta, što je i više od 12 puta od dopuštene granice. A ukupan broj prekoračenja za tu godinu za sve štetne tvari bio je svakodnevno. Samo u prvih mjesec i pol dana ove godine dnevna granična vrijednost lebdećih čestica PM10 u promatranom razdoblju prekoračena je 28 puta a prema uredbi ne smije biti prekoračena više od 35 puta tokom godine a mi imamo u mjesec i pol 28 puta. Postoje istraživanja koja kažu da praktički svaka izloženost česticama određeni broj dana u velikoj populaciji dovodi po povećanja smrtnosti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije sa partnerima provodi istraživanja o pobolu građana grada Slavonskog Broda i okolice. I nažalost zato i ističem ovaj problem da je gruba mortalitetna stopa od ukupnog raka za našu županiju iznosila je 332,3 slučaja na 100 tisuća što upućuje na zaključak da je gruba stopa ukupnog mortaliteta od raka u Brodsko-posavskoj županiji viša u odnosu na stope u RH. Također zabrinjava podatak da je stopa za muškarce u Brodsko-posavskoj županiji iznosila je 699 a standardizirana stopa incidencije za muškarce u RH je 551. Vjerojatno je i danas dijagnosticiran jedan slučaj u gradu Slavonskom Brodu, to je svakodnevna situacija. I državni tajnik je na Odboru za zakonodavstvo rekao da se priprema novi sastanak sa Bosnom i Hercegovinom da se ova tema pokušava riješiti, međutim građani grada Slavonskog Broda to čekaju već 8 godina. I u njihovo ime apeliram na sve vas i nas da se čim prije nešto učini jer i dalje se moramo boriti za čisti zrak i u Slavonskom Brodu i u Sisku i ovdje u Zagrebu ali mislim da je grad Slavonski Brod i građani Slavonskog Broda zaslužuju više pažnje i bržu reakciju nas i Vlade RH. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Kolega da, europske direktive nam se daju ovdje u Parlament i naravno da je taj zakonski okvir u redu, da to treba podržati. Međutim, danas kada se guraju, kao što je primjer termoelektrana Peruća gdje će količine ispušnih plinova biti u seknudi 760kg dimnjaci su visoki 110m, količine CO2 od 145 tona po satu, znači to guramo dok podržavamo ovdje zakonske okvire EU da štitimo zrak. Prema tome, u ovome trenutku se događaju znači, interesni lobiji, jer naravno da tu sudjelovanje savjetnice maloga Slobe i njezinog supruga su vrlo bitni i ti lobiji pokušavaju sve pobiti ove zakone, nema tu održivoga razvoja, nema tu očuvanja zraka kako u vašoj županiji, tako i u mojoj županiji Cetinskoj krajini, gdje je najveći bazenom pitke vode u Europi. I na tome mjestu se treba graditi centrala, termoelektrana, koja 760 kila u sekundi ispušnih plinova, a 145 tona CO2 u sat vremena, prema tome nit se štiti, tajniče, naš zrak niti ih briga od tih interesnih lobija, ali lijepo je čuti, evo europska direktiva, usklađivanje sa legislativom EU-a, u biti to je sve laž i obmana, i ti svi zakoni, slobodno ih možemo iskidati jer se ne poštivaju u stvarnosti, mi ih ne primjenjujemo. Interesni lobiji su nadjačali budućnost naše djece, jer ono što nam nisu uspjeli napraviti ni Turci, ni fašisti, nacisti, komunisti, očito sada rade interesni lobiji jer njih ne interesira uopće budućnost hrvatske države i održivi razvoj, što imamo perspektivu, nego isključivo njihov interes. Pa kolega Bulj, i vi i ja se slažemo da se mora na cijelom teritoriju RH i šire štititi okoliš, zrak, voda, tlo, od svih onečišćujućih tvari i naravno da pozdravljamo svaku novu investiciju koja će doprinijeti razvoju ruralnih krajeva ali da, slažem se sa vama, kod svake investicije se mora uz one ekološke norme koje po zakonu moraju investicija zadovoljiti, treba uvažavati i mišljenje lokalnog stanovništva jedinica lokalne i regionalne samouprave i slažem se s vama u ovom trenutku svaka nova investicija mora biti pod posebnim povećalom kad je riječ o okolišnim mjerama i zaštiti okoliša.

Uvaženi zastupniče Vlaović, i vi i ja dolazimo iz iste županije, ja upravo iz grada Slavonskoga Broda i znamo problem rafinerije nafte u Bosanskom Brodu i onečišćenju zraka u Slavonskome Brodu koji traje više od 8 godina. Evo samo u prva 3 mjeseca ove godine, granična vrijednost sumporvodika je znači bila prekoračena 34 puta a znamo i sami da je u cijeloj godini ta vrijednost ovom uredbom dozvoljena 24 puta. Održano je niz sastanaka, ja apeliram na državnog tajnika da se čim prije održi i taj sastanak koji vam je u pripremi, jer građani Slavonskoga Broda zbilja nemaju više vremena čekati.

Kolegice, i vi i ja se slažemo da građani grada Slavonskog Broda ne mogu više čekati ovo rješenje i da su s pravom nestrpljivi i ljuti na sve nas što se o njima ništa ne poduzima.

Mislimo da nikakav sastanak neće ubrzati ukoliko RH ne učini nekakav drugi, dodatni pritisak na BiH, i na vlasnika rafinerije. Imamo elemenata i načina kako se to može učiniti, a mislim da treba samo političke volje. I zadnja replika uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Gospodine Vlaović, nikakvi apeli, sastanci, ništa se neće promijeniti i čak na trenutak mislim da građani koji nas ovdje gledaju u Brodsko-posavskoj županiji i Slavonskom Brodu, da ih čak i vrijeđa ovo uporno ponavljanje jednih te istih stvari. Sjetite se prije 3 mjeseca je predsjednica, prije 4 je mjeseca je predsjednica rekla da je srela negdje usput na nekoj konferenciji ministra vanjskih poslova Ruske federacije i sve ćemo riješiti. Gledajte, nećemo riješiti ništa ukoliko se sami ne pokrenemo i pokažemo da kao država možemo zaštititi interes svojih građana. Znači, imamo pravo štititi zdravlje svojih ljudi, pa iako bi možda netko rekao da idemo kontra nekih međunarodnih konvencija. Ne može nitko to raditi našim ljudima u Slavonkom Brodu, i nemojte molim vas, ne vi konkretno, nego sad smo čuli zastupnicu iz HDZ-a koji uporno apeliraju, traže sastanke i misle da jedino bitno u eter reći nešto će se riješiti. Neće se riješiti na ovaj način ništa. Imamo mogućnost i drugog, trećeg sam uputio u proceduru zakon koji omogućava da se onemogući na taj način dobava nafte kojim se ja bih rekao onečišćava zrak u Republici Hrvatskoj truju naši građani. Nakon tri mjeseca je dala odbijenicu. Taj zakon stoji ovdje na dnevnom redu. Vjerojatno je puno važnije raspravljati. Na žalost naši građani to čuju o izvješćima iz 2014. nego o onim problemima koji ih muče ovaj tren, ovaj dan i koji uništavaju njihovo zdravlje. Evo ja vas pozivam potpredsjedniče stavite to na dnevni red. Znači ne postoji nikakav razlog da to ne raspravimo, ali mi raspravljamo o izvješćima iz 2014. Odgovor uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Hvala. Kolega Maras rekli ste imamo pravo tražit zaštitu.

I slažem se sa vama da i donošenjem ovog zakona kojeg ste spomenula, ali i drugim ekonomskim pritiscima, jer ovakvi sustavi razumiju samo ekonomske pritiske i štetu koju mogu imati u poslovanju kroz naše ekonomske pritiske, a Republika Hrvatska smatramo da ima modele samo ih ne koristi.

Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka moramo biti svjesni i moramo vizualizirati da tu ne govorimo samo o estetici, o mirisu, o nelagodi. Tu govorimo o ljudskim životima, tu govorimo o kvaliteti i zdravlju, znači kvalitetu života i zdravlju naših sugrađana i moramo biti svjesni da u cijeloj EU godišnje preko pola milijuna ljudi umre od bolesti koji su povezani sa onečišćenjem zraka. U Republici Hrvatskoj svake godine umre 5220 ljudi od takvih bolesti i kada govorimo o tome i kada govorimo o sastancima, o rješavanjima problema, o brzini probajte shvatiti da govorimo o ljudskim životima. Znači mi nemamo pravo ne djelovati pa i kao Sabor. Uvijek je lako reći mi nismo izvršna vlast, mi ne možemo ništa, tu su oni da predlažu. Na žalost vidimo kako se rješava ministar vanjskih poslova u dva sata, ali ne možemo u dve godine riješiti ništa oko Slavonskog Broda. I ponekad se ljudi zbilja i s pravom pitaju da li su političari i ljudi u Vladi tu radi Vlade, radi svojih mjesta ili su tu radi njih. Reći ću vam kada govorimo o onečišćenju zraka i lakonskim obećanjima i obmanjivanju ljudi koji žive u Slavonskom Brodu i koji trpe štetu. Izjavu predsjednice Republike Grabar Kitarović 19.2.2017. znači prije skoro 4 mjeseca. Ja i Lavrov našli smo rješenje onečišćenja u Rafineriji u Bosanskom Brodu. I šta se desilo? Ima li ikakvih konkretnih koraka? Da li naši ljudi tamo, otišla je predsjednica odmah sutra, sazvala sastanak, napravila veliki performans. Nije ju nitko uvrijedio. Ljudi su htjeli rješenje, ljudi su htjeli pomoć. Ja sam isto čekao dosta dugo, obećao sam ljudima i na tematskim raspravama odbora da ćemo naći rješenje, da ćemo ponuditi ono šta Sabor zastupnici mogu napraviti. Obećao sam napisati zakon koji će omogućiti ljudima nadležnima, ministarstvu, JANAF-u, trgovačkom društvu u vlasništvu države da ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je onečišćenje i šteta na zdravlje ljudi u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji proizlazi iz te rafinerije, a to je sto puta već utvrđeno da će biti moguće onemogućiti da se naša infrastruktura koristi kako bi se trovali naši ljudi, a zarađivao netko drugi. Poslao sam taj zakon nakon upita stotina građana iz Brodsko-posavske županije zbog čega ne idem još uvijek sa time, poslao sam taj zakon i Klub zastupnika SDP-a ga je poslao 2.3. ove godine, znači prije tri i pol mjeseca skoro. Odgovor nismo dobijali. Raspravu HDZ nije htio prije lokalnih izbora. Svi su bili načelno za. Čak su ga pazite ovo, čak su ga zastupnici jednoglasno uvrstili po ubrzanom hitnom postupku. Znači svi smo u ovoj sabornici 2. ožujka 2017. godine dignuli ruku da Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata izmjene tog zakona idu po hitnom postupku. I sad ja ovdje vas pitam, gospodine potpredsjedniče, imamo mišljenje Vlade, imamo problem, imamo prijedlog zakona, zbog čega taj zakon ne ide u raspravu? Neka mi netko to kaže. Pa zašto radimo, pa znate šta, možete od mene raditi budalu, to vam dopuštam, zbog toga što se ignoranski ponašate prema opoziciji, ali nemojte raditi budalu od ljudi koji žive u problemu, koji imaju problema sa zdravljem, koji imaju problema i njihova djeca imaju problema, 5220 ljudi svake godine umre zbog onečišćenja zraka. Nemate pravo zbog njih to raditi. Raspravite i recite da ste protiv toga, a ne da se taj zakon nemam druge riječi nego kiseli na dnevnom redu ko zna koliko dugo. I to nikome nije smiješno i ne bi trebalo biti smiješno i molim vas, da evo ispred Kluba zastupnika SDP-a da taj zakon bude u raspravi što prije. Nemam nikakvih razloga da ne bude. Pa neka onda HDZ i gospođa Maksimčuk ili netko drugi iz Slavonskog Broda dignu ruku kontra i neka onda objasne svojim ljudima u Slavonskom Brodu koji su ih birali, poslali u Hrvatski sabor da ih zastupaju zbog čega su protiv toga? To je ono zbog čega smo mi ovdje i zbog čega bi mi trebali biti ovdje. On je korak naprijed, ja nemam ništa protiv ovog zakona i svaki pomak pozitivni će biti poduprijet od Kluba zastupnika SDP-a i u području zaštite zraka i u području zaštite klime. Maloprije sam rekao da nismo sretni sa ponašanjem nekih velesila ali na njih ne možemo utjecati, možemo samo jasno govoriti ovdje da smo maksimalno za Pariški sporazum i za sve ono što su tamo preuzete obveze pa i obveze RH i da ćemo se toga držati jer ne želimo, ne samo našim građanima nego i cijelom svijetu da u ovom trenutku svako 7 dijete, živi u područjima sa najvišim toksičnim onečišćenjem, odnosno 6 i više puta je veća i viša nego što je to dozvoljeno, preko 3 stotina milijuna djece živi u takvom području. I to je ono zbog čega Hrvatska mora biti uvijek, ako ne predvodnik zbog toga što nije velika zemlja i nema veliki utjecaj na međunarodnoj sceni, ali vlasnik, prvi vlasnik tih stvari i za to se moramo boriti. Sa te strane u Hrvatskoj imamo nekoliko glavnih uzroka, jedan od tih uzroka je i intenzivni cestovni promet kojeg imamo u RH i ja bi tu kolegi iz Ministarstva zaštite okoliša, sugerirao da sve aktivnosti koje smo imali kao država u tom smislu prethodnih godina da nastavimo i dalje. Znači moramo vidjeti kako regulirati promet, kako stimulirati da ljudi se odlučuju za kupnju automobila sa nižim emisijama, kako taj prijelaz raditi iz godine u godinu, oni dobri natječaji nadam se da će se nastaviti i još više intenzivirati, vezani uz poticaje za kupnju ili hibridnih ili električnih vozila. Mi to moramo raditi jer jedan od glavnih problema od onečišćenja zraka u RH je cestovni problem. Ako vidimo da nam je to glavni problem, onda i jedna od glavnih aktivnosti mora biti u tom smislu. Drugo je industrija, modernizacija, ne samo stranih rafinerija, šta ne možemo utjecati, ali na neke kompanije u vlasništvu Hrvatske, među njima i INA, za koju imamo ambiciju, da je kupimo, valjda još uvijek imamo tu ambiciju, ma da smo i to zaboravili. Prije 7 mjeseci je predsjednik Vlade RH najavio da ćemo kupiti INU, više nitko o tome ništa ne govori, vidjet ćemo kako će se postaviti Vlada po tom pitanju, nisam previše optimističan kao i svi ovdje vjerojatno u sabornici smo svjesni da je to bio jednostavno božićni PR spin, kako bi se umirala javnost zbog negativnog rezultata arbitraže i tu bi također pozvao i predsjednika Vlade da ne daje lažne nade i ne obećaje nešto što neće provesti, što zna da neće provesti, ali moramo modernizirati naše rafinerije. S druge strane, rekao sam jedan od treći i veliki razlog je to prekogranično onečišćenje. Četvrti razlog je što jako puno ljudi još u Hrvatskoj koristi mala ložišta i za grijanje i poslovnih i stambenih prostora i sa te strane također pozivam Ministarstvo zaštite okoliša da se uključi više i u te aktivnosti.

Znamo da smo imali problem, gdje su ljudi krenuli u određene aktivnosti, a oni koji su izvodili radove imali potpisane ugovore sa fondom za zaštitu okoliša, te aktivnosti nisu realizirali zbog toga šta je 2016. bio problem u Ministarstvu i u fondu za zaštitu okoliša. Znači moramo rješavati probleme onako kako nam dolaze i onako kako ih možemo rješavati i biti zainteresirani za to. Inače mi možemo donositi zakone, prihvaćati direktive, govoriti da ćemo napraviti sve što treba, glasati ovdje za ove zakone, kao što sam rekao Klub zastupnika SDP-a će glasati za ali na kraju nećemo riješiti problem i Hrvatska neće imati onu kvalitetu zraku koju naši građani zaslužuju, ne samo, rekao sam zbog nekada estetike, nekada ugode života, nego zbog zdravlja. Ovih 5220 ljudi koji svake godine, na žalost, umre zbog bolesti uzrokovane onečišćenjem zraka, zaslužuju da Hrvatska napravi sve kako bi toga bilo u budućnosti što manje. Postoji ogromna razlika između zemalja koje ne vode računa o svojoj industriji i onečišćenju zraka kao što su neke od najrazvijenijih zemalja EU, znači najveći problem što se toga tiče je u Italiji jednoj velikoj gospodarski jakoj zemlji, ali koja je svoju industriju koncipirala na taj način proteklih desetljeća i više da je sada to teško rješavati na brzinu. Ali mi se želimo ugledati na Skandinaviju na zemlje koje vode veliki obzir o zaštiti okoliša i o zdravlju svojih ljudi. I zbog toga pozivam vas još jednom gospodine potpredsjedniče, ne vas jer vi to ne određujete, ali predsjednika Hrvatskog sabora i prenesite mu molim vas ovu moju zamolbu da se ovaj zakon koji sam uputio u proceduru u Hrvatski sabor raspravi jer nema nikakvog razloga da o tome ne raspravljamo s obzirom da ćemo danas, rekli ste i sami, raspravljati o izvješćima iz 2014., 2015. i 2016. godine. Sa te strane još jednom poruku šaljemo i premijeru Plenkoviću, lako je promijeniti ministra vanjskih poslova u dva sata, ali riješiti problem ljudi u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji očito ne možemo dugi niz godina.

Poštovani kolega Marasu, pa da u ovome zakonu govori se naravno o usklađivanju sa pravnom stečevinom EU na području zaštite zraka od reguliranja i praćenja emisija stakleničkih plinova, politike i mjere za njihovo smanjenje. No, vidim da se na odboru raspravljalo i o utjecaju sustava pročišćavanja otpadnih voda na kvalitetu zraka. No ono o čemu je danas više kolega govorilo i spomenulo ovdje u Hrvatskom saboru, to je problem, jedan od problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu. U Slavonskom Brodu kao što ste vi sami rekli, želim ponoviti radi se o ljudskim životima, ali ne samo u Slavonskom Brodu, radi se o ljudskim životima i na drugim područjima u RH. I mislim da uvijek treba težiti tome da bez obzira na europsku stečevinu i usklađivanje sa europskom stečevinom, mi se trebamo potruditi kao saborski zastupnici, a i kao Vlada da se usmjerimo prvenstveno na zaštitu ljudskih života, na zaštitu ljudskog zdravlja, a ne da se isključivo gleda na samo na nekakvo usklađivanje.

Evo zaštitit ću tu potpredsjednika Reinera, nije on krivo za to što ćemo danas raspravljati o HAMAG-u iz 2015. nečem što je prošlo, što može govoriti o nekim trendovima i izlasku Hrvatske iz recesije, poticajima koja smo davali tada itd., nije on kriv za to, nego je kriv predsjednik Sabora koji to uporno izbjegava staviti na dnevni red. Iako ima mišljenje Vlade, iako smo to raspravili vjerojatno po odborima već odnosno Odbor za gospodarstvo, ja se nadam da je akceptirao ako je došlo mišljenje Vlade u Hrvatski sabor. Ali ono što je puno bitnije da ljudi očekuju to od nas u Slavonskom Brodu, očekuju da mi odgovorimo na njihove probleme. Ne smijemo i opet ću vam reći, ne smijemo stvarati dojam koji se nažalost u Hrvatskoj stvara da je bitno riješiti problem samo onima koji su gore, koji su u Vladi, kako složiti većinu, kako kupiti zastupnike, kako razbiti HNS to su pitanja koja premijer Plenković očito vrlo lijepo rješava, kako se održati na vlasti s dve ruke više ali nije bitno. Ali kada treba riješiti problem ljudi koji sada u ovome trenutku osjećaju posljedice onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu, to riješiti ne možemo. Organiziramo sastanke, naša predsjednica se sretne sa Lavrovom, on nešto kaže, ona to sva sretna prenese i ne desi se ništa. Dok god se mi tako ponašamo bit će i nisko povjerenje ljudi u politiku.

Kolega Maras, dobro da ste mi ostavili malo kisika poslije toliko govorancije da i ja mogu nešto reći. Vi ste ovdje pričali o svemu i svačemu, došli ste od Švedske do naše predsjednice, Lavrova, Slavonskog Broda do kojega vam je toliko stalo, a ja sam u prijašnjoj raspravi govorio o Jakovini, malo sam ga dotakao i o zaštiti okoliša, ozonskim rupama koje su iznad Babine Grede koja je u vašoj vladi napravila veliki projekat Energane, sušare, plastenici 20 hektara, 50 nebitno je. Lako je obećati, dat projekat nekome, uzet pinku iz tog projekta koliko se može uzet, tko će uzet, obećat narodu u Babinoj Gredi kako će dobiti energanu 200 zaposlenih, a od tada ih je 700 otišlo, stavljati kamene temeljce u njihove škole u njihove dvorane gdje imaju sada bazene ili septičke jame. Ne znam koliko bi to neko naplatio kada bi išao sanirati. Govoriti o našoj predsjednici kako se sastala sa Lavrovom i on je nešto obećao, pa ona se sastala moguće sa Lavrovom slučajno u prolazu negdje pa on nešto obećao, a ona sva sretna naravno ide javiti veselu vijest svome narodu. pa mi ovdje sjedimo od oslobođenja naše Hrvatske na suprotnim stranama i ne možemo se dogovoriti, a nismo se mogli ni '91. dogovoriti u ovome Hrvatskome saboru o zajedničkim interesima. Pa zamislite onda kako da se naša predsjednica dogovorim sa nekim tko i nema zajednički interes za dobrobit Hrvata u Hrvatskoj. A mi svakodnevno ovdje raspravljamo o tim temama, šta je to dobrobit, kao da smo svi se upili i htjeli dobro ovoj Domovini i ovoj Hrvatskoj. I vi svakodnevno ovdje kao najveća i najmudrija glava ovoga Sabora govorite o problemima i o svemu tome. Vi zamislite Hrvatske autoceste su vama najveći problem gdje jedan auspuh ima FI10 centi a one 4 tube u Babinoj gredi ima svaka po 2 metra FI i 24 sta dnevno sipa otrov u ozon. Ne mislim da sam najmudrija glava ovdje a sigurno vizualno mogu ocijeniti da nisam ni najveća. Ima i većih glava od mene. A što se tiče, što se tiče podataka koje sam iznio, nisam ih ja nikakvim svojim istraživanjem donio nego je to tako, znači vi to možete prihvatiti ili ne možete prihvatiti. Isto kao što bih vas htio obavijestiti da iznad Babine Grede nema ozonskih rupa. Znači ozonske rupe su, mogu vam pokazati slike jer ako vi mislite direktno iz dimnjaka iz Babine Grede se radi ozonska rupa gore, onda ću vam ja reći da to baš tako ne funkcionira, ali ljudi bi mogli na osnovu vašeg ovog izlaganja to tako shvatiti. Znači nisu ozonske rupe iznad Babine Grede. S druge strane ja bih volio da naša predsjednica ne hita u Hrvatsku davati obećanja nego izvršavati stvari. Znači mi nemamo ništa od toga šta je ona na sastanku spomenula problem i ovaj je rekao da, da, biti će OK i nakon toga vjerojatno to zaboravio a ona pobudila nadu među ljudima koja se očito neće realizirati. Što se tiče dobrobiti i brige za Slavonski Brod ja se brinem i volio bih da u Slavonskom Brodu bude bolje isto kao i u Dubrovniku i u Vukovaru i u Splitu i u Istri. Ja sam jednako volim sve dijelove naše RH samo što nažalost kvaliteta života u Slavonskom Brodu je sada takva da moram to isticati. I ja doista želim dobro građanima RH, da svima bude bolje ovdje, zbog toga se bavim politikom, ali kažem građanima RH, svima onima koji u RH žive i koji RH vole kao svoju domovinu. Tako da ne vidim zbog čega bi ovako ponekad i ispod pojasa govorite kao da ja to ne želim, ja to želim. Ne znam kako da vas uvjerim ali imam osjećaj da vas neću uvjeriti nikada.

Kolega Maras, hvala vam što i vi brinete o građanima grada Slavonskog Broda i što se zalažete za brža i kvalitetnija rješenja ali 8 godina se govori o tome i 8 godina smo imali priliku nešto poduzeti i krivi su svi dosadašnji ministri i sve Vlade koje u 8 godina nisu ništa riješile. Dosta je sastanaka i obećanja, mora se nešto konkretno napraviti a najveću odgovornost sada ima aktualna Vlada jer i dobili su najviše glasova u Brodsko-posavskoj pa neka sada vrate tu ljubav građanima grada Slavonskog broda i Brodsko-posavske županije, neka nešto konkretno poduzmu. I ovaj zakon koji ste vi predložili ali i druga konkretna rješenja. Dolazi nam sada evo i žetva pšenice, ječma i uljene repice i prilika je, dobro da je tu državni tajnik da pozovemo naše sugrađane da ne spaljuju žetvene ostatke ali da ih ne bi spaljivali ministarstvo i fond moraju pokrenuti inicijativu da se od tih žetvenih ostataka proizvode pelete kao gorivo i da pomognemo i našim poljoprivrednicima da imaju dodatni izvor prihoda. I s druge strane da pomognemo našim obrtnicima koji će proizvoditi peći na te pelete od žetvenih ostataka. To je jedan projekat koji je konkretno rješenje ali svakako da je jedino rješenje da se zaustavi rad Rafinerije u Bosanskom-brodu a to hrvatska Vlada, ministarstvo i JANAF mogu napraviti a do dan danas nisu. To bi bilo tako gospodine Vladović kada ne bi bio interes onih koji su na vlasti u ovom trenutku tko će biti veći direktor JANAF-a, veći direktor JANAF-a, pratite tko je direktor JANAF-a i tko će biti, možda će vam onda biti jasno zašto je koalicija HNS, HDZ, samo pratite, sve će vam biti jasno. Znači veći je interes sada ljudima u Vladi tko će biti direktor JANAF-a narednih 3 godine nego da li će se riješiti problem ljudi u Slavonskom Brodu. I ako treba, ja sam spreman biti kriv za prethodnih 8 godina i vikati ovdje Maras je kriv što se to nije 8 godina riješilo ako se sada riješi. Znači spreman sam to napraviti samo neka se riješi problem. 8 godina ću vikati da sam ja kriv a narednih 8 godina, evo ovdje to obećajem pred svima vama, ću govoriti da je Culej zaslužan zato što se problem riješio. Znači meni je nebitno tko je zaslužan i tko je kriv, meni je bitno da u ovom trenutku ti ljudi tamo problem još uvijek imaju koji je iz dana u dan sve veći, ne rješava se, generira se. Ljudi tamo ne mogu jednostavno živjeti na dostojanstven način. Tako da još jednom molim potpredsjedniče prenesite predsjedniku Sabora ovo što sam rekao.

Hvala lijepo potpredsjedniče, uvaženi tajniče, kolegice i kolege. Ono što nam je Bog dao, znači ako ćemo gledati i europske znači zakonske okvire, u biti direktive, to treba podržati i prihvatiti. Naravno, da trebamo se vratiti u i našu realnost, u stvarnost na području RH, a poglavito po pitanju interesnih skupina za koje ovi zakoni ne važe, ne sad ovaj koji ćemo donijeti nego svi dosadašnji zakoni jer je prirodni da se borimo za održivi razvoj. Hrvatska je izgubila brojne gigante industrijske, znači ali bar u tome svemu imamo okoliš, prirodu, zrak, vode, ono kao resursi i potencijal, međutim, za naše političke elite i njihove strane interesne lobije, ta pravila ne vrijede. Da bi našli par primjera, evo kolege su govorili o Slavonskom Brodu, kao velikom problemu, pa se sjećam da je to već 7, 8 godina se govori o tome i u Vladi premijera Sanadera i u Vladi premijerke Kosor i Zorana Milanovića kad je gospodin Zmajlović govorio, kad je stupio na dužnost da će u roku godine dana biti riješen problem Slavonskog Broda, a nije riješen, međutim zaista tu, govori, dogovori i sastanci jednostavno ne donose učinak ljudima u Slavonskom Brodu i ljudi zaista nemaju osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na čisti zrak. To je osnovno ljudsko pravo i mi smo oni koji smo odgovorni za taj problem riješi svi zajedno. Međutim, da bi mi implementirali ovaj zakon, kao društvo, morao bi kazati, evo vratiti ću se na jutrošnju temu, znači i sličnih tema i interesnih skupina, pa primjer evo zastrašujuće je da na najvećoj, ne samo što je na najvećom pitkom bazenu Peruča, želi se raditi termoelektrana, nego i to bi bio jedan ogromni zagađivač jednog čistog područja i čistog kraja gdje bi ta plinska termoelektrana imala dimnjak 110 metara visok, širok 9 metara, gdje bi u sekundi, kao šta sam kazao, 760 kilograma ispušnih plinova iz dimnjaka, znači to je jedna količina ogromna, međutim u toj bi bilo CO2 od 145 tona po satu. To je ekvivalent da uzmete sad 150000 vozila i upalite ih i da radite non-stop toliko, će biti, znači, CO2 ispuštano u zrak od termoelektrane na Peruči. Ovi primjeri nam govore da jednostavno ti interesni lobiji koji su producirani iz politike, nije to samo slučaj termoelektrane Peruča, dakle ja dolazim iz Cetinskog kraja, Splitsko-dalmatinske županije i sličan je primjer bio i u Pločama gdje također termoelektranu su zaustavili građani, a političke elite su je gurale tadašnje, i sadašnje naravno, koje su tu implementirane u vlast i u Parlamentu si ovdje, oni su gurali projekat koji je također bio ogroman zagađivač, ali ljudi su samoogranizirajući se zaustavili taj projekat, tada građani to Vlaho Orepić dobro zna, zaustavili građani uz brojne udruge, između ostalog udruga, sjećam se, Škanj. Znači građani su samoorganiziranošću zaustavili taj projekat da bi zaštitili od političkih elita, koje su upravljale ovim društvom i koje su dobile mandat od njih da upravljaju. Vlada je 2015. godine pod palicom i prijedlogom ministar Vrdoljaka, koji sad naravno zna se gdje je, u koaliciji, donijela jedan Zakon o obnovljivim izvorima energije gdje je bilo znači, uvela tržišnu primjene cijene između dogovorene i tržišne na znači obnovljive energije gdje je 75 lipa skuplja struja, električna energija bila skuplja od električne energije koji dobivamo, koji nisu iz obnovljivih izvora energije. Naravno da se tu pogodovalo strancima, to su vjetroelektrane a isti je slučaj i termoelektrana Peruča. Gdje će naši građani to plaćati, a ove godine samo što je ministar Vrdoljak tada progurao, plaćaju milijardu kuna.

I mi bi dostigli ekvivalent ugovorenoga i dogovorenoga sa EU-om, da imamo toliko postotak obnovljivih izvora energije i zato je sad koalicija, on mora biti na vlasti, to su interesi, to je povezanost interesnih skupina i naravno da će biti gospodin Vrdoljak na jednoj od ključnih funkcija još uskoro ili u JANAF-u ili HEP-u, i to se zna. Znači to je taj dio koji ugrožava naš zrak, zbog interesa, a mi donosimo zakon kojega možemo slobodno iskidati zbog tih interesnih lobija, tajniče. Nema tu pravila. I to morate bez obzira što je baza vode, najpitkije u Europi je ispod Lečevice. To je tako.

Znači, donosimo zakon koji jednostavno, ja ne vidim smisla ako ne bude u stvarnosti primijenjen i kako se ne bude štitio zrak, pa čak ja vidim i od ministrice vanjskih poslova, suprug je vlasnik jednog dijela Vis Viva projekta u Cetinskoj krajini i drugih projekata. Srpskog bivšeg premijera. Prema tome, ja se nadam iskreno, da ćemo očuvati i da ćemo se boriti za održivi razvoj kako mog cetinskog kraja, Splitsko-dalmatinske županije, tako Dubrovačko-neretvanske do vukovarske, jer ne mogu se građani samoorganizirati. Mi donosimo zakone, a u Pločama se moraju građani samoorganizirati da bi spriječili nas od izabranih, zbog izabranih. Znači, da bih samo kazao lažno se čak citiralo Institut Ruđer Bošković, znači Institut Ruđer Bošković koji se citirao u projektu Peruča termoelektrane, pa se kasnije demantiralo. I ono što je po bogu dato to je zrak, voda i naša čista priroda. To je zbog budućih generacija. I zbog toga očekujem da se ovaj zakon primjenjuje i da se zaštiti naš okoliš, zrak i znači kompletna priroda.

Nažalost primjena zakona se donosi ovdje u Parlamentu isključivo da bi se donijeli i da bi rekli evo mi smo primijenili direktive EU, mi smo uskladili zakone u ovome slučaju o zraku, međutim činjenica je kao što je u Pločama htjelo napraviti da isti slučaj i na Peruči gdje je dimnjak visok 110m, znači 110m, širene 9m, 145 tona po satu CO2 ili 150 tisuća auta da radi non stop u jednom trenutku. Toliko bi bilo ispušnih plinova u zraku u Cetinskoj krajini, ne samo što je pitki izvor vode, što se moramo boriti za očuvanje najvećeg bazena, a to je Peručin nego i zrak bi bio toliko onečišćen da bi ljudi obolijevali slično kao u Slavonskom Brodu gdje se također moramo izboriti, ali hrabrost ljudi i građana je dokazivan na primjeru Ploče. Naravno bilo je takvih akcija i u drugim krajevima kao npr. u Cetinskoj krajini po drugim pitanjima isto pokušaja ekološkog onečišćenja rijeke Cetine, međutim građani kada se samoorganiziraju očito ima uspjeha, a političke elite u tim trenucima bježe od svog naroda šta je sam pokazatelj koliko pogoduju elite interesnim lobijima.

Sve te interesne skupine od navedenog gospodina do predsjednika vijeća, premijera, njegove sada ministrice vanjskih poslova i njezinog muža i svih ostalih Cetinjani će im kazati nećete zagaditi našu vodu i naš zrak. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Steve Culeja. Poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj, ja ne mogu, a da vas ne podržim jer u vama prepoznajem stvarno istinskoga predstavnika svoga naroda, autohtonog što bi rekli moji prijatelji Romi. Vi se brinete za svoj kraj, vi se brinete za nešto što imate, za nešto što je vaše, za nešto šta predviđate šta bi se moglo dogoditi. Ja dolazim iz jednog kraja koji neki nazivaju ruralnim, imamo se za šta boriti i za šta brinuti, ali uskoro ne znam dal će se imati tko za to brinuti i boriti pošto sve više odlazi iz Istočne Slavonije, Cvelferije najviše. Prepoznali ste problem koji je u Hrvatskoj od zagađenja pa nadalje i koja je prijetnja u vašem kraju, a ja bi to preslikao na cijelu Hrvatsku. Kod nas je problem u Hrvatskoj smeće, poljoprivreda, lovstvo, školstvo, sport, to je kod nas sve problem, a u jednoj razvijenoj Austriji koja je tu par kilometara ako požurimo, samo odemo tamo i vidimo šta su oni napravili od tih resora o kojima mi govorimo da je kod nas problem. Zašto je kod nas nešto problem, a kod njih nije problem? Dal su njihovi rukovodioci pametne mudre glave pametnije ili su domoljubnije? U čemu je problem to u Hrvatskoj da kod nas ništa ne funkcionira, a u jednoj Austriji pod kojom smo i nekad bili funkcionira? Ja neću zagovarati tu Austriju i Austro-Ugarsku koja je bila, ali u njihovo vrijeme se znalo kako se šume eksploatiraju, znači birali su se hrastovi koji će se sjeć, ono što je trebalo ostaviti ostavilo se je.

Tako i pomorsko dobro, tako broj niti su u svojstvu zaštite i održivoga razvoja ekološkog na području RH nego suprotno. Mi te zakone prihvaćamo, a u biti koristimo tim preko naših političkih elita koji guraju te projekte kao eksploatacijsko polje koje će uništiti i zrak i okoliš i prirodu, a to je vrlo lako vidljivo. Znači na jednoj od zadnjih Vlada ministar Vrdoljak Milanovićeve vlade, sada koji je u koaliciji sa HDZ-om Vrdoljak je donio zakon o povlaštenim cijenama za obnovljive izvore energije gdje je 75 lipa u korist iđe stranaca. Milijardu kuna ove godine će Hrvatska platiti strancima na teret naših građana, a tako će biti isto i po pitanju termoelektrana.

Ja znam da ćete vi sada u zaštitu, do sada ste šutili, to je istina. I ne samo to nego pet milijardi kuna u tri godine, a za pet milijardi kuna gospodine Culej, znam da se borite vi za vaš kraj, pet milijardi kuna mogli smo na svako kućanstvo ljudima besplatno ugraditi solare i dostići ono što tribamo postotak obnovljivih izvora energije.

Uvaženi zastupniče Bulj. Evo svi smo se složili da je ovaj zakon dosta bitan i slažemo se i podržavamo ga, ali svi smo se u današnjim raspravama i osvrnuli i raspravljali o mome gradu Slavonskome Brodu, evo što mi je drago da svi podržavate da se čim prije riješi ovaj problem. No međutim neki zastupnici su gle čuda sada se našli pisati i nekakve nove zakone, predlagati ih a 4 godine dok su bili na vlasti, nisu učinili gotovo pa ništa. Ministar Zmajlović kada je stupanjem na dužnost, rekao je da će onečišćenje zraka u Slavonskome Brodu riješiti za jednu godinu. No međutim, prošle su 4 godine, nije se riješilo ništa. Jednako tako govorilo se o obmanjivanjima performansima a najveću obmanu građani Slavonskoga Broda su mogli čuti 8. studenoga 2012. godine kada je jedna visoki dužnosnik došao u Slavonski Brod i na sastanku sa gradonačelnikom Slavonskoga Broda, naravno i drugim članovima koji su bili na tom sastanku rekao da je Rafinerija u Bosanskom Brodu pred zatvaranjem. Zato kažem, podržavamo svi ovo ali naravno bez dobre diplomacije, bez pregovora sa predstavnicima, odnosno vlasnicima Rafinerije u Bosanskom-brodu, sa vlastima iz Bosne i Hercegovine i našom diplomacijom ovaj problem ne možemo riješiti a sve nekakve rigorozne mjere koje predlažu, oni koji su 4 godine mogli rješavati taj problem naravno da nisu u redu i svakako da svaki mirni put, svake normalne mirne pregovore podržavamo i mi a i građani Slavonskoga Broda. I evo ja još jednom apeliram na državnog tajnika da čim prije organizira taj sastanak koji je rekao da je u najavi. I moramo zaista nešto žurno učiniti da bi građani Slavonskoga Broda mogli bolje i kvalitetnije živjeti. Odgovor uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa. Da kolegice, slažem se da se oni koji se pozivaju bi nekada bili ministri i imali su svoje kolege pa čak i ministar Zmajlović, tu ste u pravu je kazao da će po primopredaji svoje dužnosti ministra rekao da će riješiti problem u roku od jedne godine. Te se izjave sjećam i Bogu hvala da je tako bilo ali nije. I zaista to je ogroman problem i tu treba naći hitno rješenje. Čim prije rješenje jer ljudima je više, ne mogu slušati da njihova djeca obolijevaju i oni sami od raznih opasnih bolesti. Ali nitko se nema pravo pozivati ni na ovo ni na ovo, svi su imali šansu da se to riješi međutim nije riješeno. I ne smijemo dozvoliti u drugim krajevima da se ponovi isti slučaj kao što je slučaj u Slavonskom Brodu. I zato moramo štiti naš zrak, zato je ovaj zakon dobar ali treba se boriti da se on primjenjuje. Nije dovoljno ako ga mi donesemo a da se on ne primjenjuje. Primjena zakona je ono šta mora država na tome graditi ove sve zakone.

Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Sabora, ovaj zakon, to je jedna laž i prijevara, jedan vrhunski cinizam. Ovaj zakon ne štiti ništa a najmanje zrak. To je zakon koji štiti birokratski karakter EU. Što se u ovaj zakon koji bi trebao štiti zrak, unosi? Unosi se Direktiva Vijeća Europe iz travnja 2015., pa Direktiva komisije od 28. kolovoza 2015., pa Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015., pa Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog od 2015. te konačno Direktiva Europskog parlamenta i vijeća od 14. prosinca 2016. i to je sve. To je sve što se o ovom zakonu može reći. A mi istovremeno imamo u Slavonskom Brodu situaciju da nam 5200 ljudi godišnje umire od onečišćenog zraka. A imamo i tu situaciju da tu Europu baš briga za taj Slavonski Brod i baš ju briga za te ljude tamo koji umiru. I šta je učinila ta EU i ta Europska komisija da se Hrvatskoj pomogne da se riješi tog trovanja ljudi u Slavonskom Brodu? Ona je donosila direktive a naša Vlada te direktive nama šalje u Sabor da mi njih unesemo u zakon i da kažemo da smo nešto učinili. Pa umjesto da mi danas raspravljamo o ovom potpuno besmislenom zakonu, nepotrebnom, mi smo danas trebali imati ovdje raspravu o tome što učiniti da zagađenje u Slavonskom Brodu prestane sutra. Trebali bismo pozvati ministra vanjskih poslova makar bio i u ostavci da kaže šta je on učinio da se to riješi diplomatskim putem. Mi imamo brod koji tone, taj se brod zove Slavonski i on tone u zagađenje, on tone u bolest, on tone u smrt a mi donosimo, prihvaćamo direktive EU. Toliko smo poduzetni. Zagađenje, ovo zagađenje dolazi iz Bosne. Ja sam na aktualnom prijepodnevu postavio jedno pitanje o tome da ćemo mi mirovine naše slati u Bosnu. Dobio sam jednu prosvjednu notu danas od zastupnika 11. izborne jedinice u Hrvatskom saboru a ja u odgovoru na tu prosvjednu notu što sam se uopće usudio postaviti pitanje zašto će hrvatske mirovine, hrvatskih ljudi, hrvatskog proračuna kada su i naše mirovine bijedne ići i onima koji u Hrvatskoj nikada nisu radili i nikada nisu uplaćivali. Ja u odgovoru na tu prosvjednu notu pitam zastupnike iz 11. izborne jedinice koji dolaze iz Bosne što su oni učinili u zemlji u kojoj žive da pomognu hrvatskim građanima u Slavonskom Brodu. Jesu li organizirali prosvjed u Sarajevu?

Znači mi njima mirovine, a oni nama sumporni dioksid, dobra razmjena. Čuli smo ovdje da je nešto diplomacija ipak poduzela, da je predsjednica Grabar-Kitarović razgovarala sa ministrom Lavrovom. I da je ona rekla ja sam se sa Lavrovom dogovorila sve će biti sređeno, tome treba vjerovati kao i otprilike ono da će otići u Visoke ulicu, gore sa Pantovčaka. To vrijedi upravo toliko. A jedna od najvećih zagađivača su SAD, pa kad se predsjednica već onako gurala do predsjednika Trumpa, stajući na noge svim drugim diplomatima tamo, da se probije do njega, pa mogla je njega pitati onda, vrlo utjecajan čovjek. Ali on nju nije ni vidio, on gledao ovako, iznad nje. Pa sve i da mu je postavila pitanje, sumnjam da bi uopće odgovorio na to. Zašto je ovaj zakon i cinizam? Uz to što je potpuna laž i prevara. 5200 ljudi umire godišnje u Slavonskom Brodu od zagađenja, koje dolazi iz dimnjaka, a mi smo ovdje prije 15 dana po prijedlogu ministra zdravlja, zabranili upotrebu onih parilica, elektronskih cigareta, a iz njih izlazi vodena para i aroma. E to ministru zdravlja smeta, ali ne poduzima ništa, da se oni dimnjaci tamo zatvore. Ovo nije Zakon o zaštiti zraka, ovaj zakon neće pomoći nikome. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Steve Culeja. Poštovani potpredsjedniče. Kolega Staziću, da li ste vi to pobrkali lončiće slučajno ili namjerno?

Naslonjeni Dodigu. I tko je na vlasti tamo? Nisu Hrvati. Vi govorite o njihovom utjecaju na hrvatske a onda prebacujete lopticu na hrvatske branitelje iz Herceg Bosne, kako mi njima dajemo novce za mirovine, a oni ne prosvjeduju u Sarajevu protiv Bosanskoga Broda. Govorite to na taj način kao da je rafinerija Bosanski Brod nastala u ovoj Vladi, kao da nije postojala u vrijeme vaše Vlade, ja sam radio u Slavonskome Brodu prije rata, Domovinskoga, naravno, ne onoga drugog, nisam imao godina, nisam stigao, ali i tada je tamo ta rafinerija radila, dimila i kužila Slavonski Brod.

Sa tri naroda, sva tri podjednako odgovorna.

Bilo u Banja Luci, da idu tamo protestirati ili da organiziraju tamo prosvjede ili da to naprave u Sarajevu ili da to naprave bilo gdje na teritoriju Bosne i Hercegovine, ništa logičnije od tog mog zahtjeva. Hvala lijepa.

Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Toliko netočnih informacija, toliko insinuacija, toliko stvari koje se daju provjeriti, jednostavnim klikom na Internet, jednostavnim klikom na bilo koji stručni portal koji obrađuje bilo koji od ovih tematika, što ima drugo za svrhu nego producirati, ja bih rekao, neću se čak niti usuditi reći svađu, ali jednu polemiku koja nema niti glavu niti rep i neki saborski zastupnici upravo u tome dominiraju i u tome su fantastični. Neki od njih govore o zakonu a da ni ne znaju kako se zakon zove. Drugi priču pričaju o nepostojanju strategija koje su donesene prije desetak godina. Treći od njih priču pričaju i uvjeravaju hrvatsku javnost da se ne zbiva ništa iako se nešto ipak zbiva. A neki od sviju nas smo uvjereni da u Hrvatskoj teče med i mlijeko. Pa gospodo ništa od ovoga danas izrečenoga nije istina osim toga da je ovdje predstavljeni zakon od strane državnog tajnika usuglašavanje zakonodavne regulative sa pravnom stečevinom EU. I ja se slažem sa vama nekima koji se busate u prsa i potičete i saborske zastupnike i mišljenje, javno mnijenje hrvatskog naroda da treba ustat protiv usuglašene regulative EU, da treba demonstrirat, da treba biti protiv itd. itd. Ali poštovane kolegice i kolege što u stvari vi nudite kao alternativu? Što u stvari vi nudite kao alternativu? Riječi kolege Bulja koji nema pojma o tome iz čega se namiruje svaka proizvedena količina kilovat sati električne energije na prostoru RH. Pa dajmo budimo prema sebi bar toliko fer i korektni, da naučimo elementarne stvari o kojima želimo razgovarati. Ovdje ima stručnjaka koji se bave medicinom, socijalom, energetikom, prometom itd. itd. Pa zar baš svi ovdje koji sjedimo o svemu ama baš sve znamo? Dakle, problem onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu je evidentan i može se riješiti bilateralnim nastojanjima dvije neovisne države – Republike Hrvatske i BiH. Sva ostala priča, želja, sila i ne namjera su priča za malu djecu. Ono što se dešava u Hrvatskoj i ja sam bio protiv nekih odluka kolege Vrdoljaka u trenutku kad je bio ministar, a bio sam izrazito protiv povećanja cijene električne energije i plina jer je to bila tarifa kroz koju su se osiguravala sredstva i akumulacija sredstava za nove investicije kojih u Hrvatskoj od 2000. od '91. jednostavno nije bilo. I sada se umjesto ovih naših prijepora i svađi pozabavimo time gdje je nestao taj novac, zašto se stvorila akumulacija koja nije potrošena na nove investicije mi se bavimo time zašto je 23. potpisan ugovor odnosno dato rješenje za koje je zahtjev na to ministarstvo podnesen pred tri godine. E pa neću ja kritizirat kolegu Vrdoljaka zašto je potpisao to rješenje 23. nego ću ga prozvat i pitat zašto je taj dokumenat stajao kod njega tri godine i nije ga potpisao godinu ili dvije ili tri prije. I kad krenemo pričati o sustavu obnovljivih izvora, pa ja bih volio da kod tog kolege Bulja ona žarulja svijetli samo kad proizvodnje iz obnovljivih izvora ima.

Energetska strategija i energetska politika je nešto sasma drugo. Projekti energetike su vrlo teški i oni u ovom trenutku najviše zagađuju okoliš više nego promet i više nego hrvatska industrija. Izvolite. Ja ne bih htio da žarulja u kući gospodina Bulja svijetli samo onda kad struja dolazi iz obnovljivih izvora. Ja bih htio da kuća u njegovoj žarulji svijetli uvijek i danju i noću jer njemu prosvjetljenje očito treba. Kažete da ne treba biti protiv usuglašene regulative EU. Pa nisam ja protiv usuglašene regulative EU nego protiv trovanja ljudi u Slavonskom Brodu. Kažete da to treba riješiti bilateralnim pregovorima između dviju zemalja. Pa rješavajte. Imate sad novu koaliciju, rješavajte. Sretniji bih bio da danas govorimo o tome rješenju, da ste to počeli jučer raditi. Ako niste jučer, počnite danas. Ako ne, ali počnite najkasnije sutra jer ljudi umiru. Odgovor uvaženog zastupnika Horvata. Pa evo možda je malo čudno i možda ja po prirodi jesam malo drugačiji od mog prijatelja i kolege Culeja, ali sa ovim zadnjim vašim izrečenim riječima se ja u potpunosti slažem. I da, svima nama koji ovdje sjedimo i cijeloj Hrvatskoj zainteresiranoj javnosti je intencija i želja da se problem Bosanskog i Slavonskog Broda što prije riješi. I predložio sam na tematskoj sjednici koju je inicirao kolega Maras, žao mi je što njega danas ovdje nema, jer bi ova rasprava pretpostavljam trajala puno, puno duže. Dakle, postoje dokumenti kroz koje se može rješavati tzv. prekogranični utjecaj. Jedini hendikep u tom dokumentu koji se zove ESPO konvencija je taj što on ne akceptira one projekte koji su izgrađeni prije nego je donesena ESPO konvencija. Da je to jedan od novih objekata mi bismo ga riješili relativno jednostavno. Ali ona obećanja koja su ljudi, odnosno državni dužnosnici davali kad su obnašali ministarske i tajničke funkcije upravo seže u nepoznavanje te regulative jer su se obećavala brda i doline, jer su se problemi htjeli riješiti u mjesec dana. A evo i nakon 10 godina rješavanja toga problema mi još uvijek tapkamo u mraku i samo postoji dobra volja i dobra namjera. Sada bih dao riječ budući da smo iscrpili sve prijavljene, sada bih dao riječ državnom tajniku u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike uvaženom Mariu Šiljegu. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene saborske zastupnice i zastupnici evo ukratko bih samo reći da zakon koji je pred vama koji je pred vama, nije puko usklađivanje sa pravnom stečevinom EU, iako se mogu složiti da je neposredni povod za donošenje ovog zakona odnosno Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti zraka, usklađenje sa stečevinom EU. Ovdje ima jedna bitna činjenica, jedno bitno poboljšanje u odnosu na dosadašnju regulativu, a to je da se uvode ograničenja emisija onečišćujućih tvari u zrak i srednjih uređaja za loženje, a mali i srednji uređaji za loženje su nažalost u RH, posebno u ruralnim područjima glavni izvor onečišćenja kada govorimo o lebdećim česticama, krutim lebdećim česticama, bilo da je riječ o letećim česticama PM 10 sitnim i PM 25 nešto krupnijim koji itekako iako ih mi ne primijetimo, iako ih ne možemo namirisati imaju najnegativniji utjecaj na zdravlje ljudi. Tako da definitivno očekujem da će se uvrštavanjem ovih novih ograničenja u sektoru ložišta definitivno pridonijeti boljoj kvaliteti zraka u RH. Nažalost Slavonski Brod, problem Bosanskog Broda i jeste dominantni izvor onečišćenja i jeste sve mjerodavne studije su utvrdile, a kad govorimo baš o lebdećim česticama, onda također rezultati studija pokazuju da veliki doprinos, dominantni doprinos lebdećim česticama u Slavonskom Brodu je definitivno iz tih i takvih ložišta. Ne želim, naravno ni na kakav način podcjenjivat problematiku onečišćenje iz Bosanskog Broda, ali samo bih htio naglasiti da je ovaj zakon koji je pred vama definitivno jedan dobar korak naprijed u poboljšanju kvalitete zraka u RH.

I kao što sam najavio sad ćemo krenuti na - Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2015. godinu Podnositelj je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije na temelju članka 15. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva. Materijal vam je dostavljen u pretince, raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo i Odbor za ravnopravnost spolova. Njihova izvješće ste primili na sjednici, Vlada je dostavila mišljenje. Želi li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi predsjednik uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije gospodin Vjeran Vrbanec. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvaženi zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Evo po prvi puta, ja kao predsjednik uprave imam priliku i čast govoriti o Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, doduše, danas je 13.6.2017. a radi se o izvješće za 2015. godinu, al bolje ikad nego nikad. Dakle pred vama se nalazi izvješće o radu, mi volimo sami za sebe reći najvažnije hrvatske državne agencije za poticanje i promocije malog poduzetništva. Dakle, naša svrha postojanja je zapravo davati aktivnu potporu i mjere instrumente pružanje dakle, aktivnih potpora mikro, malom i srednjem poduzetništvu. 2015. godina je bila recimo nekakva startna godina u kojoj su se stvorili nekakvi osnovni preduvjeti za aktivnosti koje provodimo danas, kada smo manje-više s kompletnim troškovima u velikoj većini troškova i svih ostalih pratećih aktivnosti prealocirati sa nacionalnog budžeta na fondove EU, ali 2015. godina bila je nekakva startna godina i za takve aktivnosti. Inače, HAMAG BICRO, što je skraćeni naziv za Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, dakle postoji još od 94' godine kada je osnovana kako Hrvatska garancijska agencija i sam naziv iz te 94' godine, dakle i okvira cor biznis ili glavnu aktivnost kojom se HAMAG BICRO danas i bavi. To su u prvom redu izdavanje garancije, odnosno jamstava za poduzetničke kredite mikrokreditiranje u drugom dijelu, dakle sektorski raspoređeno agenciji prema nekakvim djelatnostima se bavi EU fondovima, dakle, ugovaranjem, vrednovanjem, ugovaranjem i provedbom svih onih ugovora koje poduzetnici zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, obrta i poduzetništva i nama ugovaraju u svim onim prioritetnim osima koje se tiču malog gospodarstva. I treći dio ili treći sektor se zapravo bavi samim inovacijama, dakle i tu smo možda jedina agencija, odnosno, jedina institucija, bolje reći u Hrvatskoj koja daje aktivne mjere i potpore inovacijskom sustavu. No ajmo redom, dakle sami, dakle jamstva kao nekakav glavni instrument koji po kojem nas poduzetnici prepoznaju u 2015. godini, kao što sam uvodno rekao bili su isključivo vezani uz nacionalne proračune, čisto samo možda u brojkama u 2015. godini HAMAG je zaprimio 540 zahtjeva za jamstvo, odobreno je 382 jamstva uključujući pismo namjere što je na nekakvoj razini u odnosu na 2014., 40% povećanje tih aktivnosti. U to vrijeme su postojale, doduše postoji i dan danas i nekoliko programa jamstvenih ili garancijskih shema koje su se u to vrijeme razvijale, dakle to je u prvom redu program rastimo zajedno po kojemu poduzetniku možemo izdati do 50% jamstva za njegov poduzetnički kredit, garantne sheme se izrađuju i odvijaju u suradnji sa poslovnim bankama, čisto jasnoće radi banka donosi uvjetnu odluku o odobrenju kredita, nakon toga mi još jedanput radimo financijsko-ekonomsku analizu samog tog zahtjeva i ako bude sve uredu, ako se zahtjev ne kosi sa našim programima izdajemo jamstvo. Dakle to jamstvo je zapravo prvorazredni kolateral kojeg sve hrvatske poslovne banke smatraju faktički keš depozitom zbog čega i kamatne stope, to ćemo vidjeti za godinu, dvije odnosno u izvješću za 2017. godinu su zapravo povijesno niske za poduzetnika koji koristi naše jamstvo. U ukupnom iznosu odobrenih jamstava je bilo 382 i govorimo o nekakvom iznosu u 2015. godini u iznosu od 364,635 milijuna kuna ukupnog jamstvenog portfelja je plasirano prema poduzetnicima. Prema nekakvim projekcijama to se radi na razini nekakvih 700 milijuna kuna novih kredita. Mikrokreditiranje kao drugi instrument poticanja ili olakšanog pristupa financiranju poduzetnicima u 2015. godini također je bio isključivo vezan na državni proračun. U to vrijeme je bilo predviđeno samo pet milijuna kuna za takvu vrstu aktivnosti. Mikrokreditiranje je bilo zapravo ovaj program namijenjen poduzetnicima početnicima po nekakvoj stopi efektivne kamatne stope 1,10% su se odobravali ti plasmani. U ovom trenutku mogu reći da smo sada sa europskim novcima plasirali mikromalih zajmova, dakle malo smo preinačili samo nazivlje, dakle preko 85 milijuna kuna u zadnjih osam mjeseci po kamatnoj stopi od 0,5% Dakle 2015. ponavljam je bila ta nekakva prekretnica gdje su se stvarali nekakvi bazični temelji za poslovanje u 2017. godini. Na razini brojki 34 mikrokrdita je plasirano, dakle prosječni iznos je u to vrijeme iznosio 108 tisuća kuna, a ukupno plasirano je 3,7 milijuna.

Naprosto u nekakvim brojkama možemo govoriti dakle bile su dvije mjere, bila je jedna mjera jačanje konkurentnosti i prerađivačke industrije gdje se financirala i davala je bespovratne potpore za prerađivačke sektore, a druga mjera je bila namijenjena za uslužne djelatnosti. Čisto u brojkama dakle što se tiče prerađivačke industrije dodijeljeno je ukupno 29 milijuna kuna na 99 odobrenih zahtjeva, a u smislu davanja potpora za uslužne djelatnosti odobreno je 78 zahtjeva i gdje je dodijeljeno sve ukupno 8 milijuna kuna. Također se kao jedan potprogram provodio u to vrijeme 2015. to je bio … gdje je nekakvih 8 milijuna kuna je bilo predviđeno za kupnju nekakvih softvera i informatičke opreme i otvaranje web stranice gdje su se dodjeljivali puno manji iznosi, dakle na razini nekakvih 10 tisuća kuna gdje je po nekakvim brojkama podijeljeno oko tisuću bespovratnih potpora gdje je evo kao nekakav direktni učinak tog programa je bio na razini 847 izrađenih internetskih stranica i nekakvih tisuću nabavljenih računala koji su korisnici tih potpora su isključivo start upovi znači poduzetnici početnici. Dakle današnji taj sektor za bespovratne potpore u cijelosti više nema veze sa nacionalnim financiranjima, u cijelosti smo prealocirali svoje aktivnosti na fondove EU u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija. U ovom trenutku imamo preko milijardu kuna vrijednosti projekata, preko milijardu kuna bespovratnih potpora koje su u raznoraznim fazama dodjele. Kao što sam uvodno rekao HAMAG-BICRO je između ostaloga inovacijska agencija. Dakle 2014. godine dogodila se fuzija između HAMAG Investa kao jedne agencije i Agencije Bicro u jedinstvenu Agenciju HAMAG-BICRO sa bicrovom legatom i historijatom je HAMAG dobio i tu komponentu agencije koja podupire inovativne male i srednje poduzetnike. Dakle mi smo bili i vjerojatno jesmo jedina adresa na koju se oni mogu javiti u cilju dobivanja određenih financijske pomoći da razvijaju inovativne programe. Inovacije, dakle svima nama su puna usta inovacija, dakle inovacije kao takve su prepoznate od strane Europske komisije i u Junckerovom planu i u svim važnim strateškim dokumentima kao nekakav glavni alat za poticanje rasta i razvoja malog gospodarstva, pa tako evo i mi u tom kontekstu i anticipirajući nekakve događaje smo provodili uz pomoć zajma Svjetske banke u okviru ESTP II programa dakle četiri inovativna programa, dakle Razum, POC, IRCRO i UTT to su sve nekakve skraćenice za raznorazne vrste projekata i programa u kojima su sudjelovali i poduzetnici, ali istovremeno i istraživačke institucije primjerice fakulteti, Ruđer Bošković, raznorazni instituti, dakle gdje se dolazi do onog dakle kod nas je svaki poduzetnik mogao dakle u tom inovativnom lancu razvojem dakle od same ideje koja se stvara ili nekakve inovacije koje se stvara na nekakvom institutu ili na fakultetu pa kroz spin off firme naći nekakvu početnu financijsku injekciju u obliku besplatnih potpora da svoju inovativnu ideju ili čak i koncept potvrde kao komercijalan, da je onda kroz taj inovacijski lanac lagano financiraju do faze kada budu takve inovativne kompanije spremne za ili bankabilne kako vele, spremne za kreditiranje od strane financijskih institucija. Dakle istovremeno i u 2015. godini su se počeli razvijati i određeni mrežni projekti, dakle kao što i EEN ili europska poduzetnička mreža gdje nastojimo našim poduzetnicima pronaći nekakve partnere u razvijenim zemljama EU. Tako smo dakle i financirali i sufinancirali određene posjete određenim sajmovima. Dakle osim toga razvijamo i, ili počeli su se razvijati u tom trenutku i dva programa koja su djelomično sufinancirana. Dakle možda to je prvi nekakav program koji se sufinancirao sredstvima EU, dakle Eurostars I EUREKA doduše uz veliko sufinanciranje nacionalnog budžeta ali to su zapravo prvi nekakvi primjeri, dakle financiranje inovativnih projekata na međunarodnoj razini u smislu da svaki naš poduzetnik u tom programu mora imati svog inozemnog partnera s kojim onda ostvaruje određene benefite. 2015. godine je dovršena izgradnja biocentra, dakle to je bio jedan kapitalni projekt kojeg je vodio još BICRO, dakle to je nekakvih 17,5 milijuna eura je utrošeno na možda u ovom trenutku najsuvremeniji Bajotek centar u ovom dijelu Europe. Dakle mnogi vi a mnogi i moji kolege i prijatelji ni ne znaju dakle za bio centar, dakle to je jedna vrhunska, vrhunski izgrađena i opremljena zgrada u Borongraju dakle gdje se u ovom trenutku nalazi desetak, petnaestak mladih inženjera, mladih doktora znanosti koji dakle razvijaju i provode na komercijalnoj osnovi razno razna istraživanja na najsuvremenijim instrumentima dakle svakako vas pozivam ako ćete biti u prilici da posjetite na Borongaju taj biocentar da se sami uvjerite u korisnost te investicije.

Imamo dvije replike. Izvolite. Pa pažljivo sam slušao vaše izvješće koje je temeljito, zanimljivo, spomenuli ste i suradnju sa institucijama i komorama. Međutim ni jednom rečenicom se niste dotakli da li postoji kakva suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, znači općinama i gradovima. Naime, na području Varaždinske županije je došlo do gospodarskog rasta i razvoja, samim time i do pada nezaposlenosti upravo zbog poduzetničkih zona koje su pretežno formirale jedinice lokalne samouprave odnosno općine i gradovi. Spomenuti ću ih svega par, npr. u općini Kneginec imamo jednu poduzetničku zonu gdje je godišnji izvoz 850 milijuna kuna. U nazad 2, 3 godine najveće investicije su bile u poduzetničkoj zoni u Jalžabet, općina Jalžabet preko milijardu kuna u razvoj zone i stranih investicija. Sada se gradi jedna distributivna logistička zona za poljoprivredne proizvode na području općine Vidovec. Znači smatram da su u tom dijelu bitnim za gospodarski rast i razvoj upravo jedinice lokalne samouprave, općine i gradove koje su na svojim područjima isprojektirale i osmislile te zone gdje je najviše došlo do i rasta zaposlenosti i do stranih investicija. Prema tome moje je pitanje da li postoji kakva suradnja sa općinama i gradovima i naravno ovdje s ponosom ističem da sve te sredine vode HDZ-ovi načelnici.

Evo ja mogu reći za vrijeme kada sam ja preuzeo dužnost predsjednika uprave, dakle mi kontinuirano i od samog početka stvaramo tu jednu čvrstu vezu sa svim jedinicama lokalne samouprave koje postoje na području RH osobito sa onima gdje je možda manje razvijenija poduzetnička aktivnost upravo u cilju da se poduzetnici s njihovog područja informiraju, prvenstveno o našim aktivnostima, kao agencija, dakle da ih informiramo o našim uslugama koje možemo pružiti a one su vrlo, vrlo velike. Dakle mi u ovom trenutku plasiramo mikro i male zajmove po kamatnoj stopi od 0,5%, dakle i to u pravilu u one županije koje su uvjetno rečeno nerazvijenije. Dakle grad Zagreb, grad, odnosno Zadarska županija, Dubrovačka županija su razvijenije po tom indeksu pa one imaju nešto skuplji taj zajam, odnosno kredit a opet s druge strane slavonske županije, određene županije na sjeveru Hrvatske, Lika dakle imaju taj niži stupanj, odnosno indeks razvijenosti pa je tamo kamatna stopa 0,5% Dakle mi smo zasigurno barem jedanput ili dvaput ili triput mjesečno, radimo lokalno terenski, dakle i educiramo i jedinice lokalne samouprave a ponajviše njihove razvojne agencije, dakle i gradske i županijske, dakle da se oni pripreme, s obzirom da i one sudjeluju u izradi poslovnih planova i svih onih aktivnosti i one su pozicionirane lokalno, dakle, dajemo, dakle, imamo, odgovor bi bio da. Surađujemo tijesno i ja se nadam da ta suradnja bi trebala biti još i intenzivnija i plodonosnija. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Vrbanec, evo imam jedno pitanje s obzirom da se ipak mi nalazimo u 2017. godini, a izvješće je iz 2015. godine, htio bi samo da se kratko osvrnete, da vidimo barem razinu aktivnosti po jamstvima vezano uz 2016. i 2017., možda da nam čisto date okvirno podatak kako se to kreće, da li to ide otprilike u sličnom, boljem ili nešto lošijem slijedu, da li znači broj ovdje vidimo da imamo 380 jamstava, da li je to na toj razini, jer mislim HAMAG se dosta tu afirmirao i mene evo interesira općenito kako to sada funkcionira.

Dakle, što se tiče samih jamstava, da intenzitet same brojke koje se tiču 2016. i 2017. godine će biti sigurno nešto niže nego što su bile u 2015. godini, što ne znači da efekti koji se postižu na drugim paralelno, sa mikrokreditiranjem ili malim zajmovima se ne kompenzira, taj manji možda volumen izdanih jamstava. Međutim, razlog za nešto manji, pretpostavljam, nemam brojke pred sobom, ali iz onoga što smo kad smo radili pisali izvješće za 2016. godinu da je nekakva aktivnost na volumenu jamstva za 15% niži nego u 2015. godini, međutim razlog leži u činjenici što je ukinut program poljoprivrednih, dakle di se više u 2016. godini, od 30. 06. je ukinut taj program, dakle naprosto nisu postojale osnovni i strateški dokumenti iz Ministarstva poljoprivrede koji su trebali biti izrađeni da se primarna poljoprivreda može dalje poduprijeti sa jamstvima. Dakle, u ovom trenutku je pred završetkom izrada novog programa, za poljoprivrednike i primarnu poljoprivrednu proizvodnju, međutim velim, kao što sam rekao da pretražili smo načina da se kompenziraju ti krediti kroz poslovne banke, intenzivnijim financiranjem, direktnim financiranjem kroz HAMAG Mikro, kroz mikro i male zajmove. Ne, ne vidim ih. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti uvaženi zastupnik Darko Horvat. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Pa ja ću se složiti sa ovim uvodnim izlaganjima i mislim da obrazlagati i raspravljati u izvješću iz 2014. i 2015. je u ovom trenutku gotovo besmisleno. Ali imam prijedlog, nisam siguran da li ćemo ga moći ispoštovati već kod izvješća za 2016. godinu, ali bilo bi po meni za sve saborske zastupnike vrlo korisno, kada bi se dao paralelni prikaz tri uzastopne godine, pa iz godine u godinu mogli ovo što je i pitao kolega Maras, vidjeti što se u agenciji događalo u toj tekućoj godini, odnosno, godinu ili dvije, rekli bismo prije.

U 2017. godini još potenciranija priča iz jednostavnog razloga jer državne potpore čiji izvor su sredstva EU-a sežu kod velikih, srednjih i malih, obično postotkom, 25, 35 ili 45% bespovratnih sredstava, a zaokruženje financijske investicije je ili akumulirana ili zadržana dobit ili neki od kredita dali hrvatske institucije, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Hrvatske poštanske banke ili komercijalnim banaka sa velikom razlikom u kamatnim stopama. Dakle, pratim što se zbiva u protekle 3 godine, bio sam u jednom trenutku i dio te namjere, ishoditi poduzetnički kredit, sa kamatnom stopom od 6, 7 i ili 8%, da bi se zaokružila financijska konstrukcija investicije koje sa intenzitetom od otprilike 50% su financirana sredstvima EU također je veliki zalogaj za poduzetnika pogotovo za onog koji je nekakav start up ili poduzetnik početnik. No, vratimo se u 2015.č godinu. Dakle, jedna činjenica koju apostrofiram kao dobru, dakle od 540 zahtjeva odobreno je njih 382. No međutim, još su neki elementi i core biznis nazovimo to tim rječnikom kojim se Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije bavi. To su mikro krediti, dakle mikro krediti jedna od odličnih mjera koja je startala dalekih, dalekih godina ali koja u 2015. godini od 189 zaprimljenih zahtjeva je u realizaciju pustila tek njih 34. Isto tako, imali smo i natječaj, odnosno rekao sam već da Hrvatska agencija za malo gospodarstvo je i produžena ruka Ministarstva gospodarstva i poduzetništva. I sav onaj ja bih rekao rudarski posao koji nije one strateške naravi, dakle osmišljavanja i definiranja projekata već samo i isključivo provedbe tih projekata došla je do činjenice da smo u okviru mjere jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije od 931 projektne prijave u realizaciji imali njih samo 99. Isto tako u mjeri jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti od ukupno zaprimljenih 883 prijave 78 njih je odobreno. Dakle, kao što sam u jednom trenutku i ja zatekao natječaje koji se nisu dali provesti tako je i 2015. godina pokazala u ovoj statistici da se negdje pogriješilo. Dakle, pogriješilo se u konstrukciji natječajnih uvjeta, pogriješilo se uopće u mogućnosti da evidentiranjem snage poduzetnika raspisujemo onakve natječaje kakve ti naši poduzetnici mogu zadovoljiti, pa smo onda došli do situacije da pozitivno riješenih natječajnih dokumentacija imamo ispod 10% Dakle, sve ono što je slijedilo kao jedan zametak i pokušaj da se već u 2015. godini iskorači prema znatnijem i daleko agresivnijem nastupu prema fondovima Europske komisije, prema financiranju natječaja i strukturnih fondova EU. Dakle, sredstva koja jesu povučena vrlo su skromna, ali nema razloga u 2017. žaliti za onime što se nije sprovelo u 2015. Mi smo kao klub dali podršku ovome izvješću. Nadam se i molim, dakle već u samoj analizi izvješća za 2016. a pogotovo za 2017. godinu da se inzistira na tome i da se upravu HAMAG-a obveže da uz ono financijsko izvješće, uz izvješće revizora uprava izvješće saborskim zastupnicima predstavi kao paralelni prikaz tri uzastopne godine, a nakon toga moći ćemo nekako komparirat rad uprava koje u ovom trenutku ili su prije ove uprave vodile Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo. Vi ste kolega Horvat u svojem izlaganju rekli da natječaji nisu bili prilagođeni s obzirom na broj prijava i broj isplaćenih sredstava. Moramo znati da, prvo nešto se mijenjalo i u 2016. vezano uz provedbu samih natječaja. Dosta natječaja je išlo preko ministarstva u 2015. godini, ali druga stvar koja je meni puno bitnija. Znači iako su ljudi govorili da su uvjeti dosta rigorozni, teški za ispuniti opet se javljalo po 800, 900, 1000 tvrtki. Problem je bio naravno količina sredstava koja u toj prijelaznoj 2015. godini s obzirom na financiranje i razdoblje financiranja 2014.-2020. jednostavno još nije mogla dobiti taj financijski input kao što je recimo moguće u 2017. godini. I sa te strane ja sam siguran, mislim jako bih se iznenadio da HAMAG sada neće iz EU fondova imati puno više projekata jer bi trebao, morao imati. To je tako bilo planirano bez obzira na Vladu, bez obzira tko vodio, bez obzira na mnoge druge stvari. Znači, programi su bili isplanirani, mi smo imali tu tranziciju iz naših sredstava prema EU. I ono što je bitno da sad stvari idu fluidno i da pokušamo napraviti što se više može napraviti. A ono što je meni drago da ja nikada ovdje neću u sabornici čuti kao primjere iz Ministarstva poljoprivrede. Znači, to je meni drago. Ljudi su dosta često govorili kako se u poljoprivredi moglo sve, a kako se u poduzetništvu, obrtu nije moglo puno toga i da su kriteriji bili malo stroži.

Dakle, u 2015. godini sve potporne mjere koje su se događale bile su samo i isključivo financirane sredstvima državnog proračuna, ulazile su u one limite. I da bude još gora stvar stvarala su deficit u državnom proračunu. Činjenica da od 1000 projektnih prijava njih 99 završi kao pozitivno ne možemo nikako pravdati time što u natječaju imamo po rezerviranih skromnih ili gotovo nebitnih 5 milijuna kuna. Ali ono što je činjenica u toj cijeloj priči, dakle natječajna dokumentacija ne samo da nije bila pisana za hrvatskog poduzetnika nego su u tim natječajima bili stvarani takvi uvjeti koji su dodatno, od hrvatskih poduzetnika stvarali potrebu za zaduživanjem, plaćanjem bankovnih garancija i sličnih dokumenata, a nakon toga moram priznati, da velika većina njih koja je dobila odbijenice, ne da nije bila zadovoljna uopće sa natječajnom dokumentacijom, nego se je upravo žalila na to da njih nitko nije niti kontaktirao što to ustvari njima treba. I onda svjesni činjenice da produciramo natječaje koji su ja bih rekao, ne toliko neinteresantni, ali na takav način složeni da hrvatski poduzetnik taj natječaj ne može zadovoljit, stvara onaj drugi, ja bih rekao kontra efekt. Danas, takvi natječaji polučuju, ja bih rekao 5 puta više projektnih prijava i rekao bih velika većina tih natječaja se zaključuje pozitivno jer se isti financiraju sredstvima EU, a ti natječaji koji su 15'-te bili negdje gabaritno od oko 5, danas su na razini 250 milijuna kuna.

Nema ga, gubi pravo na govor. Sljedeći je u ime Kluba zastupnika HSS-a, uvaženi zastupnik Krešo Beljak. Nema ga, gubi pravo na govor i onda u ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. kada govorimo o ovoj agenciji govorimo o jednom vrlo važnom alatu, da naši poduzetnici i obrtnici pogotovo mali i srednji kada evo slušamo i gospodarski oporavak svi u svojim izjavama ističu upravo njihovu ulogu u oporavku gospodarsku RH, u biti dobiva taj dio sektora gospodarstva vrlo važan alat. U izvještaju koji ste dobili možete vidjeti tisuće kvalitetnih projekata odnosno kada krenemo samo od jamstava kojih je bilo 380 skoro do 1000 projekata se u jednoj godini odradi, koji imaju veliki imput i na zapošljavanje i na investicije i na gospodarstvo. Ono što je bitno reći i drago mi je da se kolege iz HDZ-a s time slažu, da smo krenuli i HAMAG BICRO koja je sada agencija kakva je, ideja je bila da pokušamo usmjeriti i te poticaje malo u ono, što se kaže veće dodane vrijednosti, da skrenemo od onih projekata koje smo imali 2007., 08', 09', koje nisu bili loši. Hrvatska je poljoprivredna zemlja, ali kada se sjetimo tih projekata preko HBOR-a koji su išli za određenim farmama na kraju se to pretvorilo u poticanje nečega po uvjetima koji su bili neizdrživi za naše poljoprivrednike, a na kraju su zaradili jedino oni koji su opremali te farme i koji su radili te farme, kojih sada imamo po cijeloj Hrvatskoj stotine, na žalost prazne. Mi smo htjeli sa koncepcijom agencije išli u smjeru proizvodnje, u smjeru industrije visoke dodane vrijednosti, vidjet ćete neke i pilot projekte koje smo pokrenuli 2015. godine, među kojima su neke tvrtke koje su tehnološki u proteklih dvije godine, odnosno u 2015. u naredne dvije godine toliko narasle da su postale tehnološki interesantne, ne samo u Hrvatskoj nego u regiji, pa ćak i cijelom svijetu. Što se tiče jamstava, ono što je nama bilo bitno, je bilo da krenemo u jamstva i prema bankama. Ja bi volio također da možemo sada pričati malo na temelju podataka od 2011. godine, kada bi vidjeli da su banke bile vrlo skeptične, komercijalne banke, prema izdavanju jamstava HAMAG-a i najčešće se tu nalazio HBOR u kombinaciji, a u ovom izvješću vidite da se tu pojavljuju banke koje su na tržištu i koje su prepoznale uslugu odnosno, proizvod HAMAG-a i koje su na taj način počele financirati male i srednje poduzetnike uz jamstva HAMAG-a koje naravno može financirati i HBOR, ali HBOR-ova sredstva su relativno ograničena i dobro je uključiti i tržište koje tu postoji radi poduzetnika na ovaj način. I jamstva koja vidite, koja se izdaju, njih 380 su projekti koji su realizirani 2015. i 2016. godine, koje su doprinijeli do više tisuća radnih mjesta i više stotina milijuna kuna investicija. Ono šta volim uvijek istaknuti i zbog čega je dobro da se banke uključuju, komercijalne banke da se uključuju u taj proces, ne samo HBOR, onda se vidi i po to me gdje se idu isplate po protestiranih jamstvima u pravilu je to HBOR.

Što se tiče portfelja, drago mi je da su jamstva izdana gotovo svim, odnosno svim županijama, naravno, tu uvijek s obzirom na strukturu gospodarstva dominira grad Zagreb, ali ima i županija koje su manje i koje su sve više i više uključene i to je možda pitanje koje je bilo vezano uz HAMAG i suradnju sa županijama. Znači svih 21 županija je bila uključena prema HAMAG-u, odnosno poduzetnici i obrtnica iz tih županija. Što se tiče izloženosti po grupama djelatnosti mi vidimo i ovo što dominira poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo su upravo ovi projekti koje sam vam govorio, 2007., osma, deveta programi poljoprivrede stočarstvo, HBOR-ovi koji su vrlo teško naplativi i mi ćemo još to vidjeti narednih godina šta je tu sve bilo. Nažalost, ne da nije imala koristi naša poljoprivreda, mljekarstvo nego su najviše koristi imali oni koji su opremali farme i uvozili opremu i naravno oni koji su po jamstvima bili osigurani za to kreditiranje koje nažalost nije bilo na zdravim temeljima, a HBOR će najviše toga u budućnosti snositi. Mikrokreditiranje je nešto što u Hrvatskoj nije bilo baš zaživilo. Ovo je bio pilot program nakon 2014. i 2015. godine, tek je krenulo sa 34, to je nešto što možemo u narednim godinama koristiti i fondove EU, financijske instrumente i trebalo bi koristiti sve više. To su rekao sam već neke tvrtke koje su kao agrivi poznate i na svjetskom nivou, znači mi moramo razvijati kao društvo i kao gospodarstvo i svijest investiranja u poduzetničke odnosno udjele u tvrtkama i na taj način omogućiti jedno tržište koje nažalost još u Hrvatskoj nije počelo. Ali vidite da je to sve skupa kao i izvješće i kao ideja imalo jako puno smisla i da je išlo u nekom smjeru. Sada da li je bilo više sredstava ili manje i da li možemo sada vuć više? Možemo sigurno zato što kažem da je krenulo 2014. financijsko razdoblje.

Pa evo poštovani zastupniče, tri stvari koje su meni skrenule pozornost. Dakle jedna od prvih vaših rečenica bila je, imali smo na tisuće kvalitetnih projekata i u potpunosti se slažem s vama, ali administracija HAMAG-a temeljem iskonstruiranih pravila natječaja odobrila je i pozitivno riješila tek 10% tih zahtjeva. S druge strane, ukinuti kvalitetniji projekti i programi 2007. i osme godine po meni je najkvalitetniji projekt koji je ukinula vlada Kukuriku koalicije, bilo je investiranje u izgradnju poduzetničke infrastrukture u poduzetničke zone i samim time direktno i indirektno ne dozvolila otvaranju na tisuće radnih mjesta. Pozitivnih primjera iz Sjeverozapadne Hrvatske prvenstvo Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije imate na stotine i to što smo zaustavili izgradnju poduzetničke infrastrukture i kompletiranje infrastrukturom poduzetničkih zona samim je time i smanjila konkurentnost tih regija za privlačenje poduzetnika.

Pa kolega Maras, kada krenete u jednu investiciju, kada dignete kredit, kada dobite kredit po vrlo ja bih rekao nekonkurentnoj kamatnoj stopi koja je za poduzetnika u iznosu od 5 ili 6% nije konkurentna. Dakle poduzetnika može podnijeti kamatnu stopu u svom financiranju projekta koja je manja od 3% i to je bila intencija. Ali kada u polovici provedbe projekta vi njemu srušite fizibilnost jednom administrativnom odlukom da se cijena njegovog proizvoda, a to je zajamčena otkupna cijena mlijeka spusti za 50%, vi ste administrativnom mjerom srušili fizbilnost toga projekta.

To je bila čista politička odluka, isto kao što je čista politička odluka dati kredit Jamnici i Ledo-u, a znaš da 19 milijardi kuna leži na njima. Znači to su stvari koje se ne rade. Došao je Čobanković i rekao imat ćemo mi neki projekt u poljoprivredi, HBOR treba smisliti kreditnu liniju i onda su se tu naheftali ovi uvoznici onih aparata za muženje krava i zaradili novce, a naši ljudi su ostali s kreditima, s hipotekama na kućama itd. Razgovarajte malo s tim ljudima i onda ćete vidjeti da je u biti taj cijeli model bio osmišljen da neko zaradi, a ne da oni zarade i da oni nešto rade i još politički da se proda kao nešto radimo generalno u poljoprivredi. Druga stvar, što se tiče samih zahtjeva i uvjeta, jamstva ste spominjali, pa normalno da ja tražim jamstva prije, a ne nakon šta odobrim potporu jer nakon šta odobrim potporu onda čovjek ako traži jamstva onda to garantira da će projekt biti sporiji jer od onih koji su dobili potporu dosta njih neće dobiti jamstvo u banci i onda to ruši efikasnost provedbe projekta. Ja sam rekao da smo mi imali projekte, da novaca nije bilo za sve, ali sam siguran da je to brže i efikasnije i da me neće niko kao za poljoprivredu nakon toga prozivati. Treća stvar na koju nažalost neću imati vremena odgovoriti, bitno je razvijati agenciju i razvijati priču od početka i rekao sam više novca je sada, očekujem puno bolje rezultate nego što bile 2015. godine. Kolega Maras, vi ste govorili o kreditima malim poduzetnicima, o jamstvima i sve to koliko mi je jasno bilo jedni dobri krediti sa povoljnom kamatom za naše poduzetnike. Da li možete, a imate iskustva i bili ste ministar znate o svemu tome skupa. Povući jednu paralelu između kredita i kamata poduzetnicima i jamstvima i kredita koje su dali Agrokor grupi. Meni onako uvijek integrira to kada čujem da su krediti u Agrokor grupi bili sa kamatama od 9, 10, 11 i 12% a kako ja vjerujem da naše građane interesira uz sve ono što je vezano uz Agrokor grupu jer svi mi smo, na neki način ćemo još osjetiti dugo posljedice te, ja bih rekao da ne spomenem malverzacije. Da li možete usporediti te kamate koje su dane poduzetnicima i jamstvima i one kamate koje su dane Agrokor grupi i jamstva koja su tu dana? Da li može malo onako paralela da vidimo o čemu se tu radi? Mogu povući paralelu, doduše ne znam po kojim su kamatama odobravani zadnji krediti ovi koji su po meni i po mom dubokom uvjerenju nenaplativi i koji su zadnji u dospjelim ovim potraživanjima koje Agrokor sada ima, pričamo o 40 i nešto milijardi kuna a država je u 12 mjesecu znači prije samo nekih 8 mjeseci odobrila skoro 4 stotine milijuna kuna i tog novca se odrekla.

Ali ono što vam mogu reći da, evo tih 30 i nešto kredita mi smo vidjeli da postoji velika potreba za tim na tržištu, htjeli smo pokazati da ljudi mogu dobiti kredit i bez neke hipoteke na nekretninu i nešto, htjeli smo to što više olakšati i krenuli smo sa simboličnim novcima. To su bili nekoliko milijuna kuna na početku. Znači mi smo de facto sa jednim kreditom koji je Agrokor dobio od 400 milijuna kuna krajem prošle godine mogli odraditi ne 34 u 2015. nego smo mogli odraditi 300, 400 tih malih projekata i tvrtki. Mogli su zaposliti tisuću ljudi. A ovako smo bacili novac u bunar da bi netko nažalost, ta tvrtka na kraju neće ni to vratiti, neće ni preživjeti u ovom obliku u kojem je bila. Ali da bi netko iskoristio svoj politički utjecaj i volju, evo samo zbog toga. O tome ćemo još pričati i vjerujem da će ljudi na kraju dobiti odgovore zbog čega je Agrokor dobio u 12 mjesecu kredit a odgovori nisu ovi koji se sada daju, odgovori su puno dublji.

Ja se neću baviti pojedinačnim slučajevima ali kada čitamo ovo izvješće za 2015. a i neka prethodna izvješća ove agencije, meni se nekako nameće zaključak da dođemo do onog što je bitno, dakle generalno gledajući a ne pojedinačno iz neke ptičje perspektive naravno da možemo diskutirati o tome što je rekao kolega Horvat što je tu još za doradu, dakle konstrukcija natječajnih dokumentacija itd., da li može bolje, zašto je toliko malo pozitivnih rješenja i ima stvari koje su za pohvalu i ima stvari koje su za doradu. Ali ono zašto ja prije svega podržavam ovo izvješće, nekako mi je to prvo kada čitam mi se nameće da je kod HAMAG BICRO-a kao agencije nekako uočavam taj kontinuitet. Znači što je jedna Vlada započela, sada nevažno koja je Vlada, druga je nastavila u smislu da nije bilo nekakvih kočenja, opstrukcija itd., naravno da uvijek može bolje ali ovo nekako ide pristojno. I čini mi se, dakle nije sada naglasak na tome tko je počeo nego naglasak da se nastavlja i da je kontinuitet. I znamo da nema niti jednog projekta, niti jedne Vlade koja je uspješna ako ne drži se kontinuiteta, u bilo čemu, hoćemo od reforme javne uprave, hoćemo od projekata, hoćemo od agencija, dakle u kojem god segmentu pogledamo mora biti kontinuitet. I mislim da je tu, vjerojatno ćete se složiti samnom, pretpostavljam jer je to logično da se tu to vidi. I zato bih u svakom smislu podržala ovo izvješće i naravno da ćemo ga podržati. I ovaj bio centar koji ste spomenuli i vi ste ga spomenuli u svome izvješću i kolega ga je spomenuo, dakle to je jedan jako dobar primjer, dojmljiv je u smislu privlačenja sredstava. Ja nisam baš vidjela u iznosu od 16,5 milijuna eura da je bilo još nešto. Nije je li tako? Hvala lijepo kolegice Irena na pohvali. Ja se s vama slažem. Kod tog biocentra smo pokazali ne samo da se može završiti EU projekt i povući novci nego smo vratili dvoje ljudi, znanstvenika mladih koji su otišli iz Hrvatske put svijeta, ravnatelj, odnosno direktor centra je bio predavao u Finskoj u Helsinkiju i to je nešto što također treba biti i na ponos. A na HAMAG BICRO sam posebno osjetljiv jer je to moj koncept koji sam osobno izgurao. Znači htio sam da se te agencije ujedine i kada vidim da ide dobro meni je drago. Znači s te strane oni će uvijek imati moju podršku. Tu sam malo subjektivan bez obzira koja Vlada bila. Za pojedinačnu raspravu javila se uvažena zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Mislim da kao jedini, odnosno prvi osnivač poduzetničke potporne institucije i najuspješnija u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja je kao privatna poduzetnička potporna institucija podigla preko 300, 350 poduzetnika i obrtnika imam, mislim da sam najrelevantnija ovdje upravo za pričati o ovom izvješću pogotovo u pitanju HAMAG BICRO-a. Ja ću krenuti od onoga što je dobro po pitanju HAMAG BICRO-a, to je mikro kreditiranje jamstva.

To je dobra mjera. Njen veliki problem je što nema dovoljno budžeta za tu mjeru, dakle trebala je biti puno veća a drugi njen problem, to je ono što ja vidim na terenu i to vam mogu reći, evo pričekati ću ja, nije problem. A druga stvar je nedovoljna informiranost. Dakle poduzetnici početnici ne znaju dovoljno za taj kredit, a trebali bi znati i tu se upravo javlja problem poduzetničkih potpunih institucija odnosno centara i inkubatora, vi ste to nazvali prepoznati centri, koji bi zapravo trebali biti vaša desna ruka, a oni to ne rade. Sad to je jedna druga tema, tu dolazimo do problema uhljebljivanja poduzetničke potpune institucije gdje imamo ljude koji vode te institucije a nikada nisu bili u realnom sektoru pa je normalno da ne znaju što su to potrebe poduzetnika, pogotovo početnika, jer tada bi znali da upravo za ovaj kredit i za jamstva svi početnici moraju znati. Dakle, smatram da taj problem poduzetničkih centara bi vi mogli kontrolirati, dakle vi možete vršiti na njih puno veći pritisak po pitanju njihovog rada, dakle oni mogu i moraju raditi bolje nego što sada rade.

Dakle, nije poanta da ja kao poduzetnik uzmem godišnji, pa ja 6 dana idem od institucije do institucije da bi dobila sve te dokaze i vama ih donijela nego je poanta da se vi umrežite, pronađite nekakav program, alat, riješite, da su sve te institucije umrežene, da vi kad ja dođem, da vi znate, to je Ivana Ninčević-Lesandrić, aha, ona ima jamstvo, ona ima u HABOR-u kredit, ona je dobila poticaj od E-impulsa, ona može dobiti to, to ne može. Dakle, vi to morate raditi. Ne možete očekivati od poduzetnika jer to nije naš posao, to je vaš posao. Druga stvar, po pitanju evaluacije E-impulsa, dakle mi svi znamo da je impuls izašao u 9. mjesecu, rok je bio mjesec dana ako se ne varam, to je inače super natječaj isključivo za male i mikro poduzetnike, međutim rok za rezultate tog natječaja je bio 120 dana, pa ste ga pomakli na 180, sad je prošlo više od 250 dana. Ja smatram da, ja sam postavila i zastupničko pitanje pa očekujem i taj odgovor, ja smatram da poduzetnici koji upravo svojim radom većinu svojih prihoda odvajaju kroz doprinose i poreze upravo u državne službe, da onda očekuju, ne da očekuju nego najmanje što možemo napraviti je to da oni znaju tko su ti ljudi koji njih evaluiraju. Jer jedan poduzetnik ako dobije poticaj nakon 10 mjeseci, on je u tih 10 mjeseci 5 puta zatvorio i otvorio firmu, dakle, to su mikro poduzeća, njima znači mjesec dana, kamoli 10 mjeseci. Po pitanju te evaluacije smatram i da osim što sad već kasni 250 dana, prije nekih tjedan dana su počele stizati i odbijenice, ja ću reći jako čudne odbijenice, jer eto slučajno se dešava da je 60 bodova prolazni prag, a sve odbijenice su na nekih 58, 59 bodova. Pa mene zanima zašto poduzetnici koji dakle, stvaraju vrijednosti i koji svoje prihoda većinu daju upravo za državne službenike, kako to da oni ne mogu dobiti uvid u to, tko su ti ljudi, dakle po sektoru, po radnom iskustvu, po iskustvu evaluaciji, po iskustvu ravnom sektoru, tko su ti ljudi koji evaluiraju njihove prijavnice po kojima oni dobivaju 2 ili 3 boda manje od onoga praga? Znači, poduzetnici su ljudi koji omogućavaju evaluatorima da ih odbiju, pa onda imaju pravo znati i zašto. Koji su to konkretni razlozi? To nije transparentno, i tome trebamo stati na kraj. Dakle, na tome se treba poraditi, i to pod hitno. Ponovit ću još jednom, dakle obzirom da HAMAG BICRO je zadužen za ovu evaluaciju, evaluacija kasni već znači već preko 100 dana. I zadnja točka koja je po meni najviše bitna jer upravo sam ja kroz svoju poduzetničku potpunu instituciju 4 inovacije progurala, 3 su već na svjetskom tržištu, ni jedna od tih inovacija nikada nije dobila niti jednu potporu u svojim počecima, upravo iz razloga što ne može proći ove zadane kriterije koji vi dajte na natječajima za inovatore, evo ovdje imam statistički podatak, u gospodarskom sektoru, 96 prijavnica, 21 je dodijeljena. Ja ću vam dati jedan primjer, dakle inovatora koji su sad već prošli hrvatsko tržište i ulaze na europsko tržište, njihova odbijenica je upravo na POC natječaju bila odbijena s razlogom da je njihova inovacija zapravo već bila dijelom njihov diplomski rad. To su mladi ljudi, njih četvero koji sad već imaju 6 zaposlenih, koji guraju svoju inovaciju na europsko tržište, to su situacije koje se ne smiju događati u našoj državi. Dakle, ako nećemo poticati inovatore, mlade i mikro i malo poduzetništvo onda što se mene tiče, sve ove agencije možemo slobodno zatvoriti jer imamo slučaj Agrokora di vidimo da nas nikakva ni strategija ni ekonomija ni gospodarstvo poticanja velikih nije dovelo nigdje, a jedino ono što je ispravno i što nas može dovesti, odnosno što može razviti ovo gospodarstvo u ovoj državi je upravo malo, mikro, a možemo reći i srednje poduzetništvo.

Pa evo mi imamo ovdje predsjednika uprave HAMAG-a pa se nadam da ćemo dobiti odgovor na ovo pitanje i smatram da pitanje itekako stoji, ali ako imamo agenciju koja nas košta određeni novac onda ona u najmanju ruku barem 10 puta to mora to opravdati i na terenu. Dobro, to je protiv Poslovnika, ali evo ga, uvaženi predsjednik uprave HAMAG-a vjeran Vrbanec će odgovoriti. Dakle prvo pitanje umrežavanja. U pravu ste 100%

U zadnjih 3 mjeseca, na moju inicijativu, odražavamo redovite sastanke, uprava HABOR-a, uprava HAMAG-a i HPB-a. Dakle tako da možemo koncipirati nekakve zajedničke programe, di možemo biti kompatibilni jedni drugima, dakle mi izdajemo jamstva, HABOR i HPB kreditiraju, sasvim logično i normalno pitanje. Dakle, pokušavam takve stvari ispraviti koliko god je to moguće. Što se tiče potpora, dakle Ministarstvo financija koliko ja znam, a znam dakle radi na programu di bi se sve potpore, državne potpore sublimirale po jednom OIB-u tako da ne bi trebali poduzetnika maltretirati sa ispunjavanjem onih skupnih izjava i obrazaca da oni sami vele pod punom materijalnom, kaznenom odgovornosti da li su dobili de minimis potporu, da li su sudjelovali u nekakvim drugim programima. Ja se nadam za dobrobit svakog poduzetnika, a i nas iz institucija koje radimo i obrađujemo da imamo sintetizirane sve podatke na jednom te istom mjestu. Dakle, mi smo završili drugu fazu evaluacije. S obzirom da ste upućeni u problematiku, znači sami znate da imena, prezimena evaluatora i član, a osobito članova odbora su tajni. Dakle, da ne bi došlo do kontaminiranja i mogućnosti, dakle to je e- regulativa na koju mi utjecati ne možemo.

Dakle, pričamo o 1099 prijava, 250 milijuna kuna, dakle naravno da je trebalo nekakvo određeno vrijeme da mi provedemo administrativnu provjeru i provjeru kvalitete i samo ocjenjivanje što je opet suprotno e regulativi i našim zajedničkim nacrtnim pravilima. Ali ako je činjenica da su danas ti ljudi, odnosno taj poduzetnik daje na europskom tržištu, pretpostavljam da je netko u jednom lancu odlučivanja ili procjeni same ideje pogriješio, ne bježimo od toga, ne bježimo od toga. Ali zato se to zove i … [[Govornik se ne razumije.]] Dakle, … [[Govornik se ne razumije.]] kao takav vrlo rizični instrument, dakle može proći i ne mora. Mislim pretpostavljam znam da ste u tome, tak da ne moram vam detalje pričati što je … [[Govornik se ne razumije.]] i što on znači zapravo za inovativnog, mladog poduzetnika. Pitanje budžeta, odnosno pitanje troškova. Dakle u 2015. godini samo evo imam tu budžet je bio 162 milijuna kuna 2015. godine. Od toga 100% državni proračun.

Dakle 70, u ovom trenutku 75% svih naših troškova plaća, računala, zakupa, najmova, dakle svih materijalnih troškova smo prebacili na EU financiranje. S time bismo zaključili onda raspravu.